Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Danas prva točka na dnevnom redu: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 103. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Ovdje je poštovani ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Ministre, pozdravljam vas i molim vas za uvodna izlaganja.

Pred vama se nalazi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru sa konačnim prijedlogom zakona. Dozvolite mi da započnem sa nekoliko uvodnih riječi o samom alatu hrvatskog kvalifikacijskog okvira odnosno o povezanim pitanjima koja predstavljaju razlog i poticaj za predlaganje izmjena i dopuna postojećeg zakona. Hrvatski kvalifikacijski okvir uveden je Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je usvojen 2013.g. i riječ je o reformskom instrumentu za uređenje cjelovitog sustava kvalifikacija u RH odnosno ostvarivanje strateških ciljeva kvalitetnog obrazovanja relevantnog s obzirom na potrebe tržišta rada, posljedice i za samo društvo i za pojedince, ali i za jednako tako i društvo u cjelini. Okosnica hrvatskog kvalifikacijskog okvira su standardi kvalifikacija koji sadrže minimalne kriterije kvalitete i relevantnosti i koji su podloga za izradu odnosno unaprjeđenje obrazovnih i studijskih programa. Standard kvalifikacija povezuje se sa standardima zanimanja u kojima se u suradnji sa poslodavcima uređuju kompetencije potrebne za tržište rada. Svaka kvalifikacija u hrvatskom kvalifikacijskom okviru smješta se na određenu razinu koja se utvrđuje prema razini pripadajućih ishoda učenja, a smještanje kvalifikacija na razine omogućuje se da se kvalifikacije mogu usporediti i povezati na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini. Naime, hrvatski kvalifikacijski okvir ima uporište u europskim politikama, te omogućava povezivanje razina kvalifikacija stečenih u RH sa razinama europskog kvalifikacijskog okvira, kao i kvalifikacijskog okvira europskog prostora visokog obrazovanja. Važećim Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je izmijenjen 2018.g. predviđeno je smještanje cjelovitih kvalifikacija na 11 razina i pri tom su na razini 6, razina 6 smještene kvalifikacije koje se stječu preddiplomskim sveučilišnim i preddiplomskim stručnim studijima. Nadalje, na istu razinu, razinu 7.1. slijedeću smještene su kvalifikacije koje se stječu sveučilišnim diplomskim, te integriranim preddiplomskim i diplomskim odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijima. U vezi s tim odlukom ustavnog suda od 10. ožujka 2020.g. prihvaćen je prijedlog Sveučilišta u Zagreba i Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu za ocjenom suglasnosti sa ustavom pojedinih članaka zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Odluka ustavnog suda uputila je na nužnost jasnog razlikovanja stručnih i sveučilišnih studija u Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U tom smislu ukinute su alineje koje su razinama hrvatskog kvalifikacijskog okvira pridruženi preddiplomski stručni studiji i specijalistički diplomski studiji i ukinut je dio zakona koji je prestao važit i ukinuti dio zakona prestao je važiti 31. prosinca 2020.g. Nastavno na odluku ustavnog suda Ministarstvo znanosti i obrazovanja pripremilo je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. O prijedlogu je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u trajanju od 3. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021.g. Radi rješavanja pravne praznine koja proizlazi iz odluka upravnog suda Vlada RH predlaže da se donošenje zakona provede po hitnom postupku. Kao ključno prijedlogom zakona predlaže se rješenje za odgovarajuće smještanje kvalifikacija koje se stječu završetkom stručnih studija na razini hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Jasno se razlikuju stručni i sveučilišni studijski programi i kvalifikacije koje se njima stječu uz uvažavanje njihove vrijednosti i različitosti. U tom smislu umjesto 11 razina cjelovitih kvalifikacija kao u važećem zakonu predlaže se uvođenje 13 razina. Pri tom se kvalifikacije stečene završetkom stručnih i sveučilišnih studija na preddiplomskoj i diplomskoj razini smještaju na različite razine i to preddiplomski stručni studij na razinu 6 ST a preddiplomski sveučilišni studij na razinu 6 SV, specijalistički diplomski stručni studij na razinu 7.1 ST a sveučilišni diplomski studij i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni na razinu 7.1 SV. Prijedlog zakona time udovoljava zahtjevima postavljenim odlukom Ustavnog suda, uvažava se binarnost sustava visokog obrazovanja u RH koja se očituje u postojanju stručnih sveučilišnih studija te osigurava njihova dosljedna primjena. Također, omogućuje se i jasno razlikovanje prohodnosti jer je uvjeti pristupanja poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima razina, to je razina 8.2, kvalifikacija stečena završetkom diplomskog sveučilišnog studija iz razine 7.1 SV. Predloženim zakonskim rješenjem omogućava se nastavak upisivanja standarda kvalifikacija u Registar HKO-a što je ključno za osiguravanje kvalitete i relevantnosti kvalifikacija s obzirom na zahtjeve tržišta rada i projekcije potrebe za zanimanjima i vještinama u budućnosti kao i usporedivost na međunarodnoj razini. Nadalje, omogućuje se vrednovanje kvalitete studijskih programa u postupcima njihovog donošenja i vanjskog vrednovanja na način da se provjerava usporedivost sa kvalifikacijskim okvirima i pripadajućim opisnicama radi razina pojedinih ishoda učenja. Kriterij kvalitete opisani u standardima kvalifikacije pomažu osigurati jednaku kvalitetu svih studijskih programa koji vode do određene kvalifikacije. Osim za provedbu reformskih ciljeva, navedeno je važno i u kontekstu obaveza Hrvatske u europskom prostoru visokog obrazovanja kao i sudjelovanja u europskim udruženjima vezanima za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Od posebne je važnosti priznavanje kvalifikacija u EU-u i europskom prostoru visokog obrazovanja što je ključno za osiguravanje zapošljivost i osoba koje su određene kvalifikacije stekle. Prijedlogom zakona nastoji se omogućiti i brže i djelotvornije provedba reformskih procesa u cilju povećavanja kvalitete i prohodnosti hrvatskog obrazovanja u skladu sa nacionalnim reprogramom reformi kao i strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije.

U tom smislu uz smještanje kvalifikacija stečenih završetkom stručnih studija na razine, predlažu se i dodatne promjene koje Vlada RH smatra nužnim za učinkoviti daljnji razvoj i provedbu HKO-a.

Navedeno kao ključno, uključuje promjene koje se odnose na donošenje i dodjeljivanje nadležnosti postojećim agencijama u sustavu obrazovanja, postupke vrednovanja i donošenja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, ulogu sektorskih vijeća kao i imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Zaključno, namjera je Vlade RH prijedlogom zakona na cjelovit način pristupiti ključnim pitanjima vezanim uz daljnji razvoj i provedbu HKO-a. Predloženim izmjenama nastoji se postići konsenzus svih zainteresiranih dionika te izbjeći daljnje prijepore u vezi sa smještajem stručnih studija na razine HKO-a.

Zahvaljujem na pažnji. Hvala vam, ministre, ostanite na govornici jer imamo nekoliko replika. Prva je na redu poštovana kolegica Grman Kizivat, izvolite. Uvaženi ministre, danas ovim izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u rješavamo status stručnih i sveučilišnih studija no međutim mene zanima još jedna stvar a to je kada ćete riješiti status poslijediplomskih specijalističkih studija?

Kada se ukine magistar znanosti, to je jedina razina obrazovanja ispod doktorata, kada mislite riješiti njihov status? … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Znači zanima me poslijediplomski specijalistički studij, to je jedini studij koji nije prepoznat na tržištu rada. Kada će taj studij bit pravedno zastupljen na tržištu rada?

To je nešto, Hrvatski kvalifikacijski okvir definira razinu obrazovanja u smislu koliko dugo ste proveli u nekakvom sustavu obrazovanja, koliko, koji su ishodi učenja postignuti i naravno, te ishode, kao što sam rekao, svrstava u Registar. No međutim, tržište rada je ipak nešto što na neki način i samo sebe regulira pa onda naravno da imamo primjere da poslodavci u nekim slučajevima ukoliko imaju, ajmo reći kandidate ili pristupnike koji imaju više obrazovanja, birat će radije njega iako ovaj sa nižim obrazovanjem može zadovoljiti recimo tu, taj nekakav segment [[Upadica: Hvala vam.]] Prema tome, nisam siguran da bi ovaj [[Upadica: Ministre.]] Okej. Kolega Bačić, izvolite. Prvo je vezano za jedan minimalni objektivni standard, znači povećavanje na ovih 13 razina, hoćemo li uspostaviti jedan objektivni standard, tipa državnu maturu kao kriterij upisa jer znamo da sad pojedina veleučilišta i ne trebaju imati državnu maturu, a na ovaj način možemo steći razinu 6 i samo donošenje HKO-a uvjet je upravo i primjene, nužni uvjet je upravo i osiguravanje kvalitete primjene samoga Okvira, zanima me, čisto mehanizmi uspostave kvalitete ovih razina, tako da točno znamo i same ishode učenja, ali i kvalitetu obrazovanja, zanima me sa strane Ministarstva upravo ti mehanizmi kako da osiguramo svih ovih 13 razina da ipak kvalitetno budu sprovodeni.

Što se tiče osiguravanja kvalitete, to jest segment koji ulazi u HKO, svako zanimanje može provoditi netko tko je, a registrirana licencirana obrazovna institucija i za to je akreditiran, a jednako tako i nastavni odnosno studijski programi dobivaju licencu, dakle nakon toga imamo sektorska vijeća koja onda potvrđuju da je to adekvatno zanimanje sa adekvatnim ishodima učenja. Poštovani ministre, dosta ima nezadovoljstva o dosadašnjim mogućnostima upisa u poslijediplomski doktorski studij u području zdravstva, konkretno. Magistra sestrinstva može upisati doktorski studij, a prvostupnica sestrinstva ne može. To je prva stvar, druga stvar, još uvijek u dosadašnjoj Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ne priznaje se u bolničkom sustavu pojam magistra sestrinstva, a pogotovo ne postoji mogućnost priznavanja magistra sestrinstva, doktor znanosti, odnosno doktorica znanosti. Dakle evo, poštovana zastupnice, vi znate da je upisivanje poslijediplomskih studija, odnosno doktorskih studija u .../nerazumljivo/... odnosno uvjeta za upisivanje u direktnoj nadležnosti onoga što se zove autonomija sveučilišta, prema tome, da li će i pod kojim uvjetima netko upisivati doktorski studij ovisi o tome kako će i na koji način to definirati samo sveučilište, odnosno pojedina sastavnica sveučilišta. Mi smo i do sad imali, hoće li ga upisivati direktno ili će mu dati da polaže nekakve razlikovne predmete koji mogu ići od ne znam, jednog, dva, pa mogu, pa do ne znam koliko, nažalost, to ne možemo regulirati zakonom, to je onaj segment koji ulazi u ono što smo maloprije govorili, u binarnost samog sustava i to smo ustvari nekada i htjeli, da imamo prohodnost sa jednih studija na druge, što bi u principu značilo da, naravno, to je moguće, ali u prvom redu ovisi o samoj instituciji. Hvala vam. Kolegice Puljak, izvolite. Poštovani ministre, u primjedbi koje je Sveučilište u Zagrebu dalo na ovaj zakon kaže se da je dodatno još potrebno predmetne razine kvalifikacija pravilno povezati sa ishodima učenja na način da stručni studiji budu povezani s razinom 6 ishodima učenja, a sveučilišni s razinom 7 razinom učenja. Primjedba ta nije prihvaćena, očekujete li novu ustavnu tužbu rektora Borasa i Sveučilišta u Zagrebu? Ja se nadam da se ne jer kao što je netko bio svojevremeno upravo sa tog istog Sveučilišta rekao, 300 je 300, a to su sintagmu uzeli i studenti stručnih studija. Ne možete nekom osporavati tko je nakon završene srednje škole upisao još dodatnih 2, 3 ili 4 ili 5 godina da je njegovo obrazovanje niže vrijednosti od onog sveučilišnog, ja mislim i tako smo stvar postavili, da je to jednaka vrijednost, jedino se ishodi razlikuju. Tako smo to i definirali, a s obzirom da je Ustavni sud tražio da se u kvalifikacijskom okviru jasno naznači razlika, uveli smo još dodatne dvije kategorije, ili ako hoćete, potkategorije i nadam se i mislim da je to prihvatljivo za sve. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani ministre, većinom se u ovom zakonu spominju izjednačavanja razina stručnih sveučilišnih studija. Mislim da je postignut dobar kompromis, ali ono na što ću se ja referirati su sektorska vijeća. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije je u biti ključan alat za spajanja potreba tržišta rada sa sustavom obrazovanja. S jedne strane, poslodavci kažu standard zanimanja, šta im treba, s druge strane, obrazovni sustav u standardu kvalifikacija ... [[Govornik se ne razumije.]] kvalifikacijama. Ja vam želim čestitati iskreno, kao ministar rada koji je bio zadužen za standarde zanimanja, bila mi je velika frustracija da umjesto 1000 standarda zanimanja smo imali desetke u registru, upravo radi prebirokratiziranog sustava sektorskih vijeća. Tako da čestitke vama na ovome, to će značajno ubrzati sustav rada, spajanje sustava rada i sustava obrazovanja a moje pitanje vama je kako vidite dinamiku daljnjeg upisa standarda zanimanja i kvalifikaciju registra?

Sad smo to sve skupa vratili natrag agencijama koje su konačno stručne da obavljaju taj posao i ja sam uvjeren da će to ići puno, puno brže i onog trenutka kad zakon stupi u implementaciju, odmah se kreće sa formiranjem sektorskih vijeća. Jasno je da je povod izmjene i dopune ovoga zakona zapravo oduka Ustavnog suda, slijedom koje je bilo potrebno smjestiti stručne studije na odgovarajuće razine u HKO-u i ovim predloženim zakonom je to i postignuto, dakle postignut je kompromis, ispoštovana je odluka upravnog suda, omogućeno je jasno razlikovanje stručnih i sveučilišnih studija i ono što je najvažnije, zadovoljeni su zahtjevi više od 45, gotovo 50 000 studenata koji studiraju na stručnim studijama. Ono što je važno i htjela bi se referirati na to, promijenjena uloga sektorskih vijeća na način da ona doista postanu savjetodavna tijela s ciljem da ubrza postupak upisa standarda zanimanja u Registar HKO-a a pri tome su jako važne za naglasiti da su agencije u sustavu [[Upadica predsjednik: Hvala.]] visokog obrazovanja, postale odnosno percipiraju se [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] kao neovisna stručna tijela. Evo hvala lijepa na tome, upravo je to bila namjera da se vrati natrag, uvažena zastupnice, posao onome tko u principu je tu najstručniji i ovim prijedlogom dakle Agencija visoko i znanosti, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje u sektorskim vijećima de facto imenuju predsjednike i zamjenika a ostali članovi tih sektorskih vijeća se generiraju iz ostalih zainteresiranih struktura, dakle od komora ministarstva, cehovskih udruženja itd. i mislim da će to uvelike olakšati cijelu stvar. Kolega Šimičević, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče Hrvatskog sabora.

Ono što bi vas ja želio pitati je broj zanimanja koje mi trenutno imamo i kakve su vaše namjere da mi smanjimo, mi smo poznati da zapravo imamo u Europi najveći broj zanimanja a u kojoj mjeri vi kanite smanjiti broj zanimanja i učiniti ta zanimanja konkurentnim ne samo u Hrvatskoj nego na tržištu rada i ... [[Govornik se ne razumije.]] Hvala lijepo. Broj zanimanja je u principu jako velik ako se referiramo na ona nekadašnje ranije zakone, bilo je užasno puno ovih zanimanja registriranih, neki su čak bili ovako dosta često upotrebljavani kao popularna sintagma, ne znam, mesar ili koljač, stoka sitnog zub nekad, sjećate se tih zanimanja, sada formalno pravno imamo 30 upisanih kao što sam rekao maloprije, što naravno ne odgovara stvarnosti, to će se vrlo, vrlo brzo promijeniti ali ustvari glavni cilj i posao ovih sektorskih vijeća između ostalog je po meni da registrira buduća zanimanja kojih u ovom trenutku možda čak i nema, kojima treba pristupiti definiranju uopće i studijskih programa i svega skupa i ishoda učenja za one poslove koje ćemo ustvari na tržištu rada trebati relativno skoro.

Međutim ono s čim imamo problem je Sveučilište u Zagrebu koje već 2 g. pokušava zapravo ustavnim tužbama i u tome uspijeva, omalovažiti, staviti na neki način diskriminiran i pravno nesiguran položaj studente stručnih studija. Mislite li da će biti moguće objasniti rektoru Borasu da problem ne leži u tome da se njih diskriminira nego da se podiže kvaliteta studija za koje izdašno uzima između ostalog i novac Sveučilišta u Zagrebu? zastupnice. Naravno da je to bilo nešto se provlačilo cijelo vrijeme, konačno i ustavna tužba je podignuta od strane Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta, osobno sam bio na sjednici Rektorskog zbora koje je održano u Zagrebu i objašnjavao u čemu je suština i bit ovoga prijedloga zakona i naravno, objašnjavao da upravo se ne radi o različitim razinama obrazovanja nego da se radi o različitim ishodima a da je kvaliteta studijskih programa nešto na kojem pojedine sastavnice itekako trebaju raditi, ali to se definira određenim drugim zakonima, Zakonom o kvaliteti visokog obrazovanja i na tome treba i dalje raditi i dapače, implementirati taj zakon koliko je god moguće više. Evo, imam upite od naših sugrađana pa vam želim postaviti to pitanje, da razmislite kako riješiti problem. Naime, mi danas imamo situaciju da nam se na Učiteljski fakultet u Zagrebu na modul engleski i njemački upisuju studenti i studij traje 5 godina. Oni završetkom studija imaju kvalifikaciju učitelja koji mogu predavati strani jezik u osnovnoj školi.

Naravno, ali to je opet jedan segment koji prelazi u onaj dio koji je direktno vezan sa Zakonom o odgoji i obrazovanju, prema tome, nema direktnu poveznicu sa ovim Zakonom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ali svakako da je stvar vrlo bitna i vrlo važna i o tome ćemo definitivno povesti računa. Izvolite. Poštovani g. predsjedniče Sabora, uvaženi ministre, gospodine, izmjenama zakona predlaže se zapravo promjena u sastavu i broju članova sektorskih vijeća. Sada će ih imati 9, od čega je jedan, kaže na prijedlog strukovnih udruga, zarez, nacionalnih saveza osoba s invaliditetom. Moje pitanje je usmjereno na jasno definiranje tog člana, odnosno da li se to odnosi na udruge, strukovne udruge, pa može biti ili iz Nacionalnog saveza osoba s invaliditetom ili ste zaista željeli da to budu netko iz Nacionalnog saveza osoba s invaliditetom kako bi svojim interesom u stručno savjetovali u ovom savjetu upravo vezano za invalide. Uvažena zastupnice, da, odnosi se na sve to skupa, prema tome u sektorskim vijećima mogu biti članovi. Hvala lijepo ministre, došli smo do kraja sa replikama pa možete se vratiti na svoje mjesto. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, poštovana kolegica Vesna Bedeković, izvolite.

Dakle Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je sukladno čl. 97 Poslovnika HS-a o ovom zakonskom prijedlogu raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela kao što svi već znademo, razlog Izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru je tužba Ustavnog suda od 10. ožujka 2018. g. uz 3 izdvojena mišljenja sudaca kojim je ukinuta odredba o jednakim razinama stručnih i sveučilišnih studija i zakonski prijedlog u tom smislu propisuje 13 razina cjelovitih kvalifikacija, pri čemu na razinu 6-ST smješta kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih, a na razinu 6-SV kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija. Jednako tako, na razinu 7-1-ST studije, kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i na razinu 7-1-SV kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija.

Zahvaljujem predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a da bi se dodatno konzultirali o ovom zakonu, a i upozorili na neke stvari kako sam i u svojoj replici pitala, dakle izgledna je još i treća tužba Sveučilišta u Zagrebu Ustavnom sudu, obzirom da rektor Boras i dalje inzistira na svojim idejama diskriminacije stručnih studija. Željela bih komentirati i stanje na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno čini se da je rektoru Borasu došlo vrijeme za smjenu, duga je lista njegovih grijeha koji su sada, evo, kulminirali i prikrivanjem slučajeva seksualnog uznemiravanja te cijepljenjem evo, preko reda. Lista je 30 dekana članova Senata koji traže njegovu smjenu, moje jedino pitanje je što su čekali do sada. 6 godina je period u kojem rektor Boras sramoti Sveučilište u Zagrebu. Duga je lista njegovih afera, od zaštite prorektora Ante Ćovića od odlaska u mirovinu iako je napunio 71 godinu, nedavni sukob s Ministarstvom znanosti i obrazovanja zbog upisa Hrvatskih studija kao fakulteta u Sudski registar bez suglasnosti ministarstva, prije 3 godine vidjeli smo stotine studenata koji su protestirali zbog odluke Vijeća da se Hrvatski studiji iz centra pretvore u odjel, afera oko počasnog doktorata gradonačelniku Bandiću, Sveučilište u Zagrebu je valjda jedino sveučilište na svijetu koje je tužilo svog studenta jer je, kako se navodilo u tužbi, dao izjavu novinara u vezi s provalom u prostorije Studentskog zbora.

Kolegice Puljak, ovo što ste govorili nema veze sa ovim o čemu mi danas raspravljamo, to jako dobro znadete, no stanku ću odobriti. Ima li još nekoga tko je zainteresiran za stanku?

dalje sa raspravom. Prvi je na redu poštovani kolega Darko Klasić, Kluba zastupnika HSLS-a i reformista, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas je veliki dan za sve studentice i studente u RH, studenti koji su u neizvjesnosti čekali ovaj dan, skoro godinu dana i strepili nad svojim kvalifikacijama. Danas se mogu posvetiti onome čemu su i trebali, učenju i studiranju. Dragom mi je da je Vlada RH prepoznala ovaj problem i predložila kvalitetniji prijedlog ovog zakona. Uzrok problema zapravo leži u ustavnoj tužbi gdje je Ustavni sud RH 10. ožujka prošle godine povodom tužbe rektora Borasa i 4 pravna fakulteta donio odluku o ukidanju odredbe Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te se na temelju te odluke ukinuo dio zakona na način da se diskriminiraju i diskreditiraju studenti stručnih i specijalističkih studija u odnosu na one sveučilišnog studija. Argumentacija iz obrazloženja ove sudske odluke u potpunosti je bila odvojena od životne realnosti i u suprotnosti je sa politikama i praksom EU te Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Kao što je prekogranična mobilnost, odnosno u ovom slučaju i sloboda kretanja u obrazovanju, gdje postoje jednaki i ujednačeni standardi kojima se protive pojedine strukture. No, zašto su ti studenti kojih je trenutno više od 50 tisuća u RH uopće trebalo strepiti nad školovanjem, trudom i vremenom koje su uložili u svoje obrazovanje i studij? U ovom trenutku treba reći da strepnja ima svoje ime i prezime, ovdje se radi o rektoru Damiru Borasu i prorektoru Tončiju Lazibatu sa Sveučilišta u Zagrebu. Rektor Boras uz sve afere koje ga prate i unatoč postupcima koji bi u svakoj uređenoj akademskoj zajednici bilo razlog za trenutnu smjenu, godinama vedri i oblači u toj istoj akademskoj zajednici. Dok Sveučilište u Zagrebu naočigled stagnira u odnosu na druge hrvatska sveučilišta, rektor Boras i prorektor Lazibat bave se diskriminacijom svojih vlastitih studenata, a unaprjeđenje i kvalitete studija, što je i prvenstveno njihov cilj, njihova uloga. Možda će laici pomislit da stručne studije u RH izvode samo veleučilišta i visoke škole. Stručne studije u Hrvatskoj izvode sva javna sveučilišta u Hrvatskoj, pa čak i pravni fakultet koji je formalno i pokrenuo postupak ocjene ustavnosti prethodnog zakona prema Ustavnom sudu. Postoji li išta licemjernije od toga da pojedini rektori, dekani upisuju studente na studije, za što dobivaju novac i od države ili od samih studenata, a onda putem suda traži da se njihove diplome pokažu manje vrijednima kako bi ih mogli zakinuti na tržištu rada. Ovo je samo dio slike koja pokazuje svu nelogičnost dobrog dijela hrvatske sveučilišne zajednice. Zamislite samo kako se nakon toga osjećaju studenti i njihovi roditelji gdje je često mnoge obitelji odvajaju od svojih usta kako bi svojoj djeci pružili obrazovanje i budućnost, da bi nakon toga ta ista sveučilišta, sveučilišne institucije osporavale njihovu naobrazbu. I onda se čudimo zašto mladi bježe iz ove zemlje. Sjetio bi se samo i jednog javnog nastupa prorektora Tončija Lazibata u TV-emisiji Potraga koja ... [[Govornik se ne razumije.]] početkom prosinca ovo pitanje, kada je govorio studenticama i studentima na rijetko viđen podcjenjivački i patronizirajući način uspoređujući njihovo znanje, učenje, trud i muku i rad sa 300 litara vode, odnosno 300 litara soka. Pitam se kako je moguće da osobe koje se na takav način odnose prema onima koji bi trebali biti uzor mogu biti moralni uzor budućim generacijama. RH svake godine izdvaja značajna sredstva za visokoobrazovni sustav i ne smijemo nikome dozvoliti da zbog nedostatka ideja, da mijenjaju sebe i svoje institucije, studenti budu nečije igračke, kao niti stanje u kojem studiranje prolazi u strahu, neizvjesnosti i pravne nesigurnosti isključivo radi hira nekolicine ljudi iz vrha akademske zajednice. Međutim, kada ruše ovaj zakon uvjereni kako tako čuvaju svoje ... [[Govornik se ne razumije.]] i brane se od promjena koje su neizbježne u visokom obrazovanju, kao da odbijaju shvatiti da niti jedna normalna politička opcija neće prihvatiti i u proceduru uputiti bilo kakav prijedlog koji ne bi, koji bi na bilo koji način diskriminirao aktualne studente, diplomante i sve buduće studente. Cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, pozivam vas da podržite ovaj Prijedlog Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji nedvosmisleno daje do znanja ono što je u samoj srži bolonjskog procesa, a to je da su stručni i sveučilišni studiji različiti, ali jednako vrijedni. Pošaljimo jasnu poruku okoštalim strukturama u hrvatskoj akademskoj zajednici kako se sudbinom naše djece ne mogu više igrati na račun hrvatskih građana.

Hvala i vama. Molim da obrišemo samo govornicu. Nakon toga će govoriti Kluba zastupnika Mosta i dva zastupnika, poštovani kolege Kujundžić i Petrov. Izvolite.

Prije svega, pozdravljamo zapravo definiranje zapravo statusa stručnih studija. Isto tako, kategorije i razine koje ste promijenili ovim prijedlogom zapravo učinile su stručne studije i odnos prema njima puno pravednijim i poštenijim u odnosu na ono što je bilo. Ukoliko gledamo iz dimenzije roditelja, zapravo, učinili smo njihovo ulaganje u njihovu djecu jednako vrijednim, no ključno polazište bilo kakvog oblika govora, kad pričamo o stručnim kvalifikacijama jest znanje koje stoji iza određenih kvalifikacija, a spomenuto znanje, činjenica je da ga netko kao takav treba i prenijeti. No, taj koji prenosi znanje u Hrvatskoj nije na razini na kojoj je u razvijenijim društvima. Također bih se dotakao i samog dijela upisnih kvota jer svi znamo zapravo da imamo određeni oblik pretrpanosti pojedinih sustava određenim kvalifikacijama, tj. zvanjima, a manjkavost u drugim sustavima. I to je zapravo jedan oblik ili jedan pokazatelj koliko su u potpunosti isključen je zapravo jedan oblik tržišta rada u definiraju samih upisnih kvota. Dakle, Hrvatska ima drugu najveći stopu iseljavanja mladih obrazovanih ljudi u EU, što je svojevrsni upitnik i trebao bi biti upitnik i ovom svetom Domu, a Vladi, a posebno resornom ministarstvu. Ono čega bih se ja posebno dotaknuo jest sektor u kojem sam proveo 14 godina, a to je dakle osnovno i srednje školstvo te kvalifikacije unutar njega. Dakle započeo sam s nositeljima znanja, dakle svim onima koji u određenom sustavu su zaduženi da bi se postavljeni ishodi kao takvi ostvarili i postigli. Nažalost mi u Hrvatskoj za ove vrijedne ljude imamo sliku da je najčešće riječ o uhljebima u javnim službama koji gle čuda, 4 mjeseca odmaraju, a 3 sata dnevno rade. Takvo stanje traje već cijeli niz godina što nas dovodi do zaključka da je zapravo ovakvo stanje netko htio. Drugim riječima, nekome u ovoj državi odgovara svojevrsni status quo odgojno-obrazovnih djelatnika. Umjesto vještine poučavanja, maltene na tjednoj bazi dolazi do robotiziranih kurikuluma, kojima je važna samo brojka zapravo kvalifikacijske definicije, a nikako nije onaj koji je nositelj cijele te priče. Kvaliteta zapravo odgoja i obrazovanja već cijeli niz godina nema jasnu viziju niti strategiju, a čak niti cilj već se ponekad dogodi pojedini bljesak, kao što je se evo u ovom prijedlogu dogodio, bljesak izjednačavanja nečega što je već odavno trebalo biti zakonski definirano i na kraju, od svih tih pojedinačnih bljeskova bude jedno veliko naravno, ništa. Dakle imamo sustav u kojem nemamo standarda, kako u ljudskim resursima, tako i u infrastrukturnome smislu gdje imamo konkretno određenih zgrada u kojima se događa proces obrazovanja čija je sigurnost, ne samo danas, nego još 2000. g. bila maltene upitna. Ako se vratimo na HNOS iz 2006. koji je trajao kraće od trajanja prosječnoga trajanja sladoleda u dječjoj ruci, pa preko Nacionalne strategije, vrlo jasno kad podvučemo u zajedničkom nazivniku stoji jedan veliki minus. Dakle, fleksibilizacija programa i sadržaja, objedinjavanje i stalnost cijeloga niza pravilnika i uredbi, itd., itd., što bi sve trebalo zapravo kulminirati povratkom jednog društvenog statusa koji je svim onima koji rade u postupku obrazovanja nekada davno i bio i vrijedio kao takav.

zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru po pitanju sveučilišnih stručnih studija stavlja ovo na pravednu osnovu po treći put i vraća stvari na pravo mjesto. I on izjednačava i potrebu i za stručnim i za sveučilišnim studijima, samim time i vrijednost za društvenu zajednicu jednako. Oni se možda educiraju za različite smjerove, ali jednako važno je društvo. Pitanje je što je sveučilište i druge je nagnalo da dva puta pokušavaju poništiti ovakve zakonske odredbe, da pokušavaju staviti stručne studije na nižu razinu podnoseći ustavnu tužbu kad su sami osnovali na tim istim sveučilištima te iste stručne studije. Gledajući samo etički, nije pravedno. Jeste li preko obrazovnih ustanova dali akreditaciju tim istim stručnim studijima? Jesu li ta ista sveučilišta osnovala te stručne studije? Jesu. A kad bi se ovako nešto uspjelo ukinuti, onda pravna sigurnost države ne postoji jer to znači zapravo da vama država može jamčiti zakonom da imate pravo na 20 godina po određenoj subvenciji uzeti kredit, vi uzmete kredit i država nakon 2 godine kaže mi smo malo razmislili, pravila više ne vrijede, evo, sad vrijede nova pravila, vaše obveze su veće, žao mi je, uzeli ste kredit. To vam je to. I to se može odnositi na svaku stvar u državi. E sad je pitanje imamo li mi pravnu državu, imamo li mi sigurnost pravnu u ovoj državi ili je sve fluidno i podložno zakulisnim igrama? Ja želim Hrvatsku kao sigurnu, pravnu državu.

A o ekskluzivitetu doktorskih studija što pokušavaju sad sveučilišta napraviti, to je tek posebna priča. Dragi momci, želite polaznike doktorskih studija, ne možete ih dobiti silom zakona nego kvalitetom obrazovnoga kadra vaših profesora i nastavnog programa. Kraj priče. Najveći problem nisu ni okvirni ni podzakonski akti ni zakonski akti, problem je kvaliteta ljudi i broj kvalitetnih ljudi. A meni se čini da svakim novim obrtajem, novim krugom tog obrazovnog ciklusa u tom obrtaju i krugu, ostaju većinom lošiji. I oni kruže i oni cirkuliraju i recikliraju se i tu ne govorim o razini neke učiteljice od 1. do 4. osnovne u područnoj školi, ja govorim o creme de la creme obrazovnoga sustava u Hrvatskoj, o onima koji su zadnjih 20, 30 g. i ministri i dekani i rektori i njihovi pomoćnici, oni koji trebaju usmjeravati naše obrazovanje, o njima. Kako se meni čini, doseg tih ljudi je očito dogovoriti prodaju tehničkih pomagala u 4 g. svog mandata. I to je to. A to što nama razina obrazovanosti, rang lista naših sveučilišta, fakulteta doseže doslovno brzinu slobodnoga pada, ja ne vidim da to njih previše dira. A to bi zapravo trebala biti njihova uloga i odgovornost. Je li trebam govoriti o stanju o sveučilištu kada je najbolja slika tko je predsjednik sveučilišnog savjeta? Notorni Luka Burilović. A mislim da dalje o tome ne treba govoriti. Ali ne mislim da ja je problem samo HGK-a, imamo mi više HGK-ova u državi. Ja vjerujem da bi istu sliku, isti okvir ponašanja i djelovanja pronašli i u drugim ustanovama koje služe kao produžni kabel vladajućima sa već predviđenim mjestima za uštekati zaslužene prvoborce. I onda ruka tuku mije, te iste ustanove napišu tako divne projekte da ova ministarstva njih moraju nagraditi višemilijunskim iznosima, a onda te iste ustanove poput HGK, šalju svoje ljude da kroz vijeća, senata i ostalog kontroliraju iste te ustanove. Na oko sve formalno, čisto, sve puno gnjileži.

Poštovani g. ministre, uvažene kolegice i kolege.

Međutim podsjetio bih odmah na mišljenje iskazano u izdvojenom mišljenju petero sudaca. Da je ta odluka bila duboko pogrešna. Prije svega, ne može se tvrditi da sveučilišni studiji direktno omogućuju aktivni znanstveni rad ne a apriori dok se na stručnim studijima stječu isključivo tehnička znanja. Drugačije rečeno, nije prihvatljivo a priori negirati stručnim studijima sposobnost pružanja ili izgradnje visoko specijaliziranih znanja. Jer niti je točno da sveučilišni studiji osposobljavaju studente samo za obavljanje posla u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju odnosno za razvoj i primjenu znanstvenih i umjetničkih dostignuća niti je ispravno tvrditi da stručni studiji osposobljavaju studente samo za neposredno uključivanje u radni proces. S druge strane, postavljanje sveučilišnih i stručnih studija na istu razinu kvalifikacijskog okvira ne ugrožava sadržajno razlikovanje ovih studija. Takvo je shvaćanje uglavnom nametnuto iz nekih uskih sveučilišnih krugova i sasvim partikularnih interesa. Prijedlog zakona koji je pred nama imao je zato tešku zadaću. Formalno pozicionirati stručne studije u HKO na pravičan i koherentan način u uskom prostoru koji ostavlja odluka Ustavnog suda. jer stručni i sveučilišni studiji su nedvojbeno različite vrste studija, razlikuju se u sadržaju i ishodima učenja ali su jednako vrijedni s obzirom da nema razlike u obujmu, posebno jednak je broj ECTS bodova koji nose. Prijedlog zakona navodi dvije nove razine kvalifikacija, dodavanjem kratica SV i ST ali jasno navodi jednakovrijednost sveučilišnih i stručnih studija. Time se oni ne samo tretiraju na adekvatan način nego se i prvo, čini jasna razlika u pogledu prohodnosti prema višim razinama jer je uvjet pristupanja doktorskim studijima, što je razina 8.2, posjedovanje kvalifikacija na razini 7.1 SV i drugo, uklapamo se u europski obrazovni prostor odnosno u europski kvalifikacijski okvir čime se naše studente, nemojmo ni to zaboraviti, naše studente stručnih studija stavlja u ravnopravan položaj s njihovim kolegama iz ostalih zemalja Unije. Zbog svega navedenog, podržat ćemo ovaj zakon, ovaj predloženi zakon. A na kraju molim da mi dopustite reći još dvije stvari. Nije bilo razloga da sa ovim zakonom čekamo toliko dugo. I nepotrebno unosimo nemir i u naš obrazovni i uopće u javni prostor. A slično ako ne i identično rješenje predlagalo se već ranije iz oporbenih krugova i mogli smo tim putem pomoći već prije. I mislim da je duboko kriva praksa odbacivanja opozicijskih prijedloga samo zato što su opozicijski pa onda reatribucija i plasman tih istih prijedloga kao većinskih. I drugo, u relativnom kratkom vremenu još jednom ovaj isti parlament, doduše u izmijenjenom sastavu, diskutira isti problem i vrlo sam uvjeren usvojit će ponovo pozitivan, progresivan prijedlog, ne doduše od iste Vlade nego nešto izmijenjene ali Vlade pod predsjedanjem istog premijera. Dakle, drugi puta u relativno kratkom vremenu trošeći društvenu energiju samo da bismo neutralizirali retrogradno i reaktivno djelovanje djela naše akademske zajednice, okupljenog oko notornog vodstva Sveučilišta Zagreb. Djela akademske zajednice koji zastupa interese jedne uske grupacije u fakulteta u društvenom područja, koja pozicioniranje i afirmacija svojih sveučilišnih studija, osobito svojih izvanrednih sveučilišnih studija, izvanrednih u smislu, ne u smislu izvrsnih nego u tehničkom smislu izvanrednih, dakle djela sveučilišne zajednice koja afirmaciju svojih sveučilišnih i svoj izvanrednih sveučilišnih studija, traži i pokušava naći u degradaciji stručnih studija. Radi se o djelovanju u korist dakle partikularnih interesa čak i kad je ono kako je već nekolicina kolega prije mene rekla, čak i kad je takvo djelovanje izravno na štetu studenata vlastitih fakulteta i vlastitog sveučilišta. Jedini stvaran način da ovaj problem riješimo je da se zapitamo o kvaliteti tih istih studija, to neće riješit niti jedan kvalifikacijski okvir, dakle na nama je, na prosvjetnim vlastima je, na vama je g. ministre, posebna odgovornost, zapravo malo ozbiljnije poradimo na kvaliteti našeg obrazovnog sustava u cjelini pa posebno i ovog sveučilišta. Zahvaljujem.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolege zastupnici i zastupnice.

Odbijanjem našeg prijedloga Zakona o HKO-u i na sjednice odbora a i ne stavljanje dugo u proceduru, zatim rekla bih, prepisivanje od strane resornog ministarstva, nama uistinu ne smeta, zapravo nam je drago da smo ih potaknuli da riješe na jedan pozitivan način sudbinu 105 000 studenata, 55 000 onih koji su završili, 50 000 studenata stručnih studija koji još uvijek studiraju i ako je to jednostavno praksa koju ćemo morat imat, da mi predložimo prvo kvalitetno zakonsko rješenje, da se zatim odbije i prepiše se ono što smo mi napravili, nemamo ništa protiv, ako je to nekakav modus operandi međutim ovo je samo pokazalo da Hrvatskoj je potreban dugoročan sporazum po pitanju obrazovanja, sporazum koji se neće mijenjati svake 4 g. i sporazum dakle koji neće se niti bazirati na političkom ključu, neovisno dakle koji ministar bude, neovisno koji predsjednik Vlade bude, jednostavno sporazum koji naići na ruku svih obrazovanih mladih ljudi u našoj državi. Žao mi je što tako nešto nije prepoznato i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji, što to nije stavljeno kao prioritet, što nije stavljeno kao prioritet dakle obrazovanje za sve, dakle obrazovanje u kojem je svaka osoba jednaka i dakle, što to nije označeno kao jedan dugoročni prioritet. Naravno da svi imamo bojazan i da ne vjerujemo rektoru Borasu i dekanima pravnih fakulteta kako opet neće podići tužbu prema Ustavnom sudu međutim ja za njih imam jednu lijepu poruku. oni vole dakle stručne studije kada njima paše, postoji nešto se zove čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i tada vam lijepo rektor Boras i sve sastavnice zagrebačkog sveučilišta uključujući i pravni fakulteti, kada trebaju pokrenuti studijski program za koji u tom momentu nemaju dovoljno kadrova, prostora, opreme, znate što onda naprave? Onda zatraže suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj pa prvo lijepo te programe pokrenu kao stručne sa dakle dovoljno im je onda 30% nastave da se im pokrije s vlastitim kadrom, ne trebaju im nositelji kolegija, ima znanstveno nastavna zvanja, već mogu biti dakle samo u nastavnim zvanjima i onda lijepo tako to par godina vuku kao stručne studije dok im to odgovara i onda evo, prerastaju u sveučilišne studije i tada ti isti onda dižu tužbu Ustavnom sudu i bune se da stručni studiji nisu jednaki. E, pa ne može tako. Mi ćemo se dakle protiv toga oštro i dalje boriti i tome planiramo stati na kraj. Mogu oni pisati tužbi koliko god žele, međutim svima je jasno iz onoga što smo već danas ovdje imali prilike čuti a to je 5 izdvojenih mišljenja sastavljeno u 3 mišljenja sudaca Ustavnog suda koji su taksativno naveli da je zapravo jedino problem u glavama tih ljudi koji i dalje tretiraju stručne studije kao manje vrijedne. Danas ovdje dakle imamo vatrogasnu mjeru za studente stručnih studija i rješavamo na neki način njihovu situaciju, oni su dovedeni u slijepu ulicu međutim tu priči nije kraj, imamo još jednu problematiku koja će se vjerujem, vrlo uskoro naći dakle i u ovoj sabornici a to je problematika poslijediplomskih specijalističkih studija. Danas dakle se recimo na Sveučilištu u Zagrebu izvodi 194 specijalističkih studija. Prosječno svaki taj studij košta od 30 do 60 000 kn i velikim djelom ti studenti dižu kredite da bi to mogli platiti međutim oni nakon završetka tog studija dobivaju jedno veliko ništa. jednu veliku nulu. Dakle plate studij, između 30 i 60 000 kn, a nemaju jednaka prava kao što su nekad imali magistri znanosti. Mi ne tvrdimo da je magisterij znanosti jednak niti da treba biti razina 8 kao što je to poslijediplomski specijalistički studij, ali tim studentima se obećava od strane sveučilišta i od strane nositelja tih studija kad upisuju, da će ostvariti dodatak na plaću, da će biti bolje rangirani u društvu a oni od toga ništa ne ostvaruju. Taj problem pazite, se rješava od 2003. g., otkad nije moguće više steći stupanj znanstvenog stupnja magistra znanosti i čak su se obratili dakle svi ti studenti kojih je nekoliko tisuća, obratili su se povjerenstvu za tumačenje kolektivnog ugovora koje je samo reklo da se treba krenut od javnog sektora, od resornog ministarstva i da se treba stavit u temeljeni kolektivni ugovor dodatak na plaću kakav su nekad imali, i i dalje ostvaruju magistri znanosti iako taj stupanj više nije moguće ostvariti. Tako da ne mogu se složiti s ministrom kada kaže da je to do poslodavaca. Javni sektor treba biti prvi primjer koji treba dakle sjesti sa sindikatima, kad su ti studenti već platili lijepo 50a- tisuća kuna, ponavljam, veliki dio su to, morali su dizat kredite da bi si platili taj studij, imali su velika očekivanja od takvog studija i studijskog programa i onda su dobili jedno veliko ništa. Tako da mislim da prvo resorno ministarstvo mora sjesti za stol sa sindikatima i pokazati svojim primjerom i staviti u temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, da se ostvari taj dodatak od 8% Ništa dakle manje od toga nama nije prihvatljivo a rektor Boras sa svojom klikom može se ponavljam, žalit ustavnom sudu međutim on isto kako njemu paše, radi, dakle kada stručni studij mu paše, onda ih provodi sam na svojem sveučilištu, a kada dakle mu se požali ta kako oni sebe nazivaju, njegova viša rangirana klika, onda lijepo odluči pisati tužbe. Ja ću samo reći da binarni sustav obrazovanja koji podrazumijeva jednake stručne i sveučilišne studije, uspješno su implementirale zemlje popu Njemačke, Austrije, Finske i Belgije gdje su sveučilišni i stručni studiji na istoj razini obrazovanja. Moram t pritom navesti nama jako blizu Austriju koja ima stopu nezaposlenosti mladih 5 do 6% i tamo su upravo ti stručni studiji usudit ću se reći, još vrednovani, više se dakle cijene jer podrazumijevaju da je student na tom studiju ostvario više praksu i to se u njihovom dakle gospodarstvu puno, puno više cijeni nego što je to što se tiče sveučilišnih. Također moram reći da je ovdje nastala jedna pravna praznina vezano za sam Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju budući da je naša Agencija za znanost i visoko obrazovanje i članica dakle europskog udruženja i ona provodi dakle akreditaciju i reakreditaciju studijskih programa i samom ovom pravnom prazninom, i danas dakle smo u zrakopraznom prostoru se zapravo narušava i preuzimanje izvršenih obveza RH sukladno pravnom stečevinom EU-a kao i obveze koje smo dobili kada smo pristupili europskom prostoru visokog obrazovanja. Stoga još jednom pozivam dakle i resorno ministarstvo da sjednu za stol, ako treba dakle i sa svim čelnicima visokih učilišta, da se postigne kompromis i da jednostavno u njihovim glavama bude napokon shvatljivo da stručni studiji nisu ništa manje vrijedni od sveučilišnih studija, dapače, oni moraju biti jednako rangirani kao i sveučilišni studiji. Ja se zaista nadam da će nam sudbina ovih 105 000 ljudi, 55 koji su već završili, 50 koji još studiraju, da će nam svima skupa poslužiti za ono što sam navela na početku a to je dugoročni i kvalitetni sporazum po pitanju obrazovanja neovisno o političkoj obojenosti. Sada ćemo saslušati i petu raspravu, u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-am govorit će poštovana kolegica Marijana Puljak.

Kolegice i kolege. Na početku da evo možda i pojasnim građanima koji gledaju, što je HKO. To je dakle dokument kojim se urešuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u RH, u njemu su uspostavljeni standardi kvalifikacija za sva zanimanja, temeljeni su na ishodima učenja, usklađeni su s potrebama tržišta rada i usporedivi s kvalifikacijama zanimanja u drugim zemljama.

Ovakav kvalifikacijski okvir dakle nije specifičnost Hrvatske, postoji i u drugim zemljama koje imaju stručne i sveučilišne studije, npr. Njemačka, Austrija, evo spominjali smo Finska, Belgija, Velika Britanija. Novi Hrvatski kvalifikacijski okvir usklađen je s europskim, i isto kao i on ima 8 razina. Za svaku razinu definirano je koja su znanja, vještine, postignuća i opterećenja potrebna, odnosno koje kvalifikacije, a u kvalifikacije je uključeno sve što je osoba postigla u svom formalnom i neformalnom obrazovanju. Na 7. razini našli su se svi koji imaju završene stručne i sveučilišne studije, zbog čega je Sveučilište u Zagrebu, odnosno rektor Boras i 4 pravna fakulteta su 2015. g. podigli ustavnu tužbu. Na zagrebačkom sveučilištu smatrali su da na istoj razini izjednačeni ne mogu biti doktori znanosti, diplomirani inženjeri, stručni specijalisti, u svojoj tužbi Ustavnom sudu tvrdili su kako su ishodi učenja na sveučilišnim i stručnim studijima potpuno različiti navodeći kako samo studenti sveučilišnih studija imaju takve ishode učenja kod kojih razmišljaju kreativno i inovativno. Rektor Boras i 4 pravna fakulteta zapravo traže da stručni studiji budu na nižoj kvalifikacijskoj razini unatoč jednakom brodu ECTS bodova. Ova priča nas dovodi zapravo do paradoksa u kojem rektori sveučilišta podupiru ovakve promjene u zakonu, dok istovremeno ta ista sveučilišta izvode programe stručnih studija, pri čemu vrše izravnu diskriminaciju svojih vlastitih studenata. U Kvalifikacijskom okviru se kvalifikacije razvrstavaju po razinama i po vrstama, istina je da su u Kvalifikacijskom okviru kvalifikacije stečene stručnim i sveučilišnim studijem iste razine, ali su različite vrste, pa prema tome nema govora o izjednačavanju tih kvalifikacija. Svejedno, 2016. Ustavni sud je donio prvu odluku po kojoj stručni i sveučilišni studiji ne mogu biti na istoj razini, 2018. su donijete izmjene Zakona o Kvalifikacijskom okviru, uvedeno je 11 razina kvalifikacija, međutim, ponovno je Sveučilište u Zagrebu i svi pravni fakulteti u Hrvatskoj su pokrenuli novi zahtjev za ocjenu ustavnosti i tog izmijenjenog zakona. 2020. donesena je nova odluka Ustavnog suda i dakle stručni i sveučilišni studiji ne mogu biti na istoj razini ni preddiplomski i diplomski i rok za donošenje je bio do kraja prošle godine. Ne vidimo nekog razloga zašto se evo kasni ovih i par mjeseci, je li možda zato što je oporba predložila ovaj prethodni zakona, a to što zakon kasni predstavlja i probleme za studente koji su već i završili školovanje, nalaze se u radnom odnosu, je li, nije se znalo kako će poslodavci reagirati na tu pravnu prazninu. Evo sada pred nama novi prijedlog zakona, uvedeno je 13 razina kvalifikacija, osim što ovakav prijedlog udovoljava zahtjevima postavljenima kroz odluku Ustavnog suda, omogućuje i razlikovanje prohodnosti završetkom sveučilišnih studija, budući da je uvjet pristupanja poslijediplomskim, odnosno doktorskim studijima, razina 8-2, posjedovanje kvalifikacije na razini 7-1-SV odnosno sveučilište.

Kako je komentirao na e-Savjetovanju, rektor Boras i dalje inzistira na svojim idejama diskriminacije stručnih studija, zato sam i pitala očekuje li se ponovno neka nova ustavna tužba. Sveučilišni i stručni studiji trebaju jedni druge i njihova je suradnja neophodna za potpuni razvoj obrazovanja. Potrebno je pokrenuti gospodarstvo temeljeno na znanju i stvoriti obrazovni sustav budućnosti kojeg u svakoj razvijenoj zemlji jednako vrijedno čine sveučilišni i stručni studiji. jedna od važnih svrha ovog zakona je usklađivanje s inozemnim kvalifikacijama, kažu plastično, evo, da jedan inženjer građevinarstva u hrvatskom stručnom, sa hrvatskom stručnom diplomom, da bi znao koja mu je paralelna kvalifikacija u Njemačkoj. Iz komentara jedne primjedbe u javnoj raspravi, evo ovdje ću je citirati, zamislite da svi direktori gimnazija podnesu zahtjev Ustavnom sudu da gimnaziju stave na višu kvalifikacijsku razinu od razine 4-godišnjih strukovnih škola i da recimo, odličnom učeniku, npr. srednje ekonomske škole bude onemogućeno upisati fakultet jer nema potrebnu stručnu spremnu. E pa upravo takvu glupost radi, Boras radi fakultetskom obrazovanju. Sramota je da mi danas raspravljamo o ovome, sramota je da Ustavni sud podržava ovakve gluposti, sramotan je naziv stručni specijalist nakon 5 godina školovanja. Sramota je da hrvatski studenti stručnih studija moraju ići vani na postdiplomski studij, sramota je da im druge države priznaju diplomu, dok im „Slijepa naša“ umanjuje vrijednost. Sramota je da diploma stručnog studija više vrijedi u Sloveniji nego u Hrvatskoj, sramota je da ugledni sveučilišni profesori uspoređuju stručne i sveučilišne studije sa 300 litara soka i 300 litara vode. Kao što sam rekla, rektor Boras i dalje inzistira na svojim idejama diskriminacije stručnih studija, a mislim da je vrijeme za, kao što sam i rekla, za smjenu rektora Borasa, evo digla se prilična hajka. Duga je lista njegovih grijeha koji su sada evo, kulminirali prikrivanjem slučaja seksualnoga uznemiravanja, ovim smiješnim cijepljenjem preko reda na Klinici za dječju i preventivnu stomatologiju, je li, kao slučajno se našao tamo gdje je bilo viška cjepiva pa eto, koga ćemo, koga ćemo, ajmo Borasa i njegovu ženu. Dakle Damir Boras je na čelu Sveučilišta u Zagrebu već 6 godina, trenutno je u drugom mandatu i tih 6 godina traje era njegovog sramoćenja ugleda Sveučilišta u Zagrebu. Zaštita prorektora Ante Ćovića od odlaska u mirovinu iako je napunio 71 godinu, dakle već godinama se pokušava spriječiti ovo njegovo nezakonito zapošljavanje. Nedavni sukob sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatski studiji su upisani u Sudski registar kao fakultet u sudski registar bez suglasnosti ministarstva zbog čega je ministarstvo Državnom odvjetništvu uputilo prijedlog za ulaganje žalbe. Prije 3 g. vidjeli smo stotine studenata su prosvjedovali zbog odluke vijeća da se Hrvatski studiji iz centra pretvore u odjel, da ne kažem onu sramotnu aferu od dodjeljivanja počasnog doktorata g. Bandiću. Što reći o tome? Sveučilište je isto jedan čin bez presedana na kugli zemaljskoj, tužilo je vlastitog studenta za naknadu štete 20 000 kn. Dakle, u ovom trenutku 30 dekana, članova senata traži njegovu smjenu, spremno je dakle dati potpis za uvrštavanje točke o rektorovoj smjeni jer ih brine srozavanje ugleda sveučilišta. Treba 36 glasova od 70. Ja se samo pitam evo s ovog mjesta, gdje su ti ljudi bili do sada? Na prošlim izborima njegovom protukandidatu, čovjeku potpune suprotnosti rektoru Borasu, dakle dali su 15 glasova. Gdje su bili ovih svih 6 g. za vrijeme svih ovim sramotnih odluka, za vrijeme sramoćenja ovog sveučilišta, što su radili? Hrvatska je žrtva šutnje i politike nezamjeranja, šuti se i okreće glava od nezakonitosti, korupcije, klijentelizma, zbog čega? Je li radi nekakve pragme ili straha reći nije moj posao prijaviti nered je upravo i sudjelovanje u kreiranju nereda.

Idemo dalje s raspravom. Poštovana kolegica Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala vam, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege.

Podsjetit ću ponovno da je Ustavni sud RH 10. ožujka 2020. g. uz tri izdvojena mišljenja ustavnih sudaca, donio odluku kojom je prihvaćen prijedlog Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ocjenu ustavnosti s ustavom pojedinih članaka zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u i naime, tom odlukom ukinut je čl. 6. stavak 2. točka 2. alineja 7. zakona, o izmjenama i dopunama zakona u djelu koji glasi „preddiplomskih stručnih studija“ a i također je ukinut čl. 6. stavak 2. točka 2. alineja 8. u djelu koji glasi „specijalističkih diplomskih stručnih studija“ Što to znači?

Moram naglasiti kad su u pitanju stručni studiji da nemojmo zaboraviti da se ovdje radi o studijima na kojima studira negdje oko 20% od ukupnog broja visokoobrazovanih ljudi u RH odnosno nešto manje od 6% svih stanovnika RH i da imamo negdje nešto manje od 40 visokih učilišta koja izvode stručne studije. I ovo su itekako važni pokazatelji, ovo nisu samo brojke. Ovo su stvarni mladi ljudi koji su budućnost ove zemlje i stoga s ove govornice u svoje osobno ime i u ime svih zastupnica i zastupnika kluba HDZ-a upućujem pozdrav svim studentima koji studiraju na stručnim studijima na visokom učilištima u Hrvatskoj, ne samo na veleučilištima i visokim školama nego i na sveučilištima i sveučilišta izvode stručne studije i jednako tako, upućujem pozdrav i potporu svim profesorima, profesorima, nastavnicima koji izvode nastavu na stručnim studijima i svima onima koji su zaposlenici visokih učilišta koje izvode stručni studiji.

Već smo to objasnili, ja ću samo kratko ponoviti da uzevši u obzir ocjenu Ustavnog suda, ovim se zakonom umjesto postojećih 12, uspostavlja 13 razina cjelovitih kvalifikacija i to čl. 2. čime se kvalifikacije koje se stječu završetkom stručnih studija na preddiplomskoj i diplomskoj razini, stavljaju na različite razine u odnosu na kvalifikacije koje su stječu završetkom sveučilišnih studija na preddiplomskoj i diplomskoj razini pri čemu se razina kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskih stručnih studija odnosno razina 6 ST, razlikuje od razine kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija odnosno razine 6 SV a na isti način se razlikuju razine kvalifikacija stečenih završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija odnosno dakle razina 7.1 ST od razine kvalifikacije stečenih završetkom sveučilišnih diplomskih studija odnosno integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija koji su na razini dakle 7.1 SV i na ravno da evo ovakav prijedlog udovoljava zahtjevima koji su postavljeni kroz odluku Ustavnog suda a jednako tako omogućuje jasno razlikovanje prohodnosti završetkom sveučilišnih studija budući da je završeni sveučilišni studij odnosno posjedovanje kvalifikacije 1 SV uvjet pristupanja poslijediplomskim odnosno dalje doktorskim studijima na razini 8.2.

Već je ovdje bilo riječi o oporbenom prijedlogu ovog istog zakona, imam potrebnu naglasiti da u djelu koji se odnosi na smještanje kvalifikacija na razini HKO-a, prijedlozi Vlade i dakle oporbe se u ključnome poklapaju dok se razlikuju odnosno dodatne promjene koje predlaže Vlada RH, to su one promjene koje se odnose na daljnji razvoj i provedbu HKO-a i ključnih reformskih procesa, dakle prije svega na dodjeljivanje nadležnosti postojećim agencijama u sustavu odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja, postupke vrednovanja, donošenja standarda zanimanja, ulogu sektorskih vijeća kao i ulogu dakle agencija u sustavu obrazovanja kao neovisnih stručnih tijela, dakle to je osnovna razlika između oporbenog prijedloga i prijedloga ovog zakona od strane Vlade RH. I zaključno, kao što sam rekla, Klub zastupnika HDZ-a će podržati ovaj prijedlog uz dakle naglasak da kad je u pitanju budućnost stručnih i sveučilišnih studija bez obzira gdje se oni odvijaju, oni se razlikuju po sadržaju, po ishodima ali su jednako vrijedni, njihova budućnost leži prije svega u naglasku na kvalitetu i na unaprjeđivanju sustava kvalitete vezano za inicijalne akreditacije, reakreditacije studijskih programa ali i visokih učilišta na kojima se ovi programi odvijaju i ustrojavaju i na kraju krajeva, ono što je najvažnije, podupiranje i jačanje binarnog sustava obrazovanja za koji se RH strateški opredijelila.

Zadnje rasprave o ovoj prisilnoj naplati članarine u gospodarskoj komori pokazala je koliko su vladajući zapravo spremni uložiti napor da bi zaštitili status quo, da teško uopće dođe do malih promjena i to je moje iskustvo na području znanosti, isto to potvrđuje da veliki napor se ulaže kako bi se zaštitio status quo i interese pojedinih grupacija koje kroz institucije naše štite prije svega sebe, sprječavaju na razne načine konkurenciju, zdravu konkurenciju i nažalost iskustvo to potvrđuje pogotovo kad je ova tema, dakle nemamo ništa protiv da se Hrvatska prilagođava kriterijima EU, ministar je spomenuo da je ovo u skladu sa reformskim procesima, to je sve u redu, međutim, postavlja se pitanje da li ovim mjerama na vrijeme zapravo štitimo ključne nacionalne interese. Vidimo danas u novinama još jedan naslov kako je Hrvatska druga po redu u EU po iseljavanju ljudi, dakle što god činili moramo biti svjesni da prvi interes je zapravo da omogućimo našim ljudima ovdje koji se školuju da mogu ostvariti sebe, da mogu živjeti u zemlji blagostanja. Međutim, kad se prilagođavamo ovako EU, možemo, paradoksalno to zvuči, ali ubrzati na neki način odlazak naših ljudi, moramo biti svjesni toga i zato su reforme zaista bitne. Evo, ja mogu govoriti iz osobnog iskustva kad sam došao u Hrvatsku iz Amerike nakon završenog studija čekala me nostrifikacija, nisam ni tada znao što sve to znači, predao sam papire, preveo ih, itd., onda sam mjesecima slušao kako je predmet u postupku rješavanja, nisam do kraja to razumio tada što to znači, koliko to može trajati, međutim, s vremenom sam učio i shvatio kako stvari ovdje funkcioniraju i hvala Bogu, taj institut nostrifikacije ide puno brže danas i koliko znam, ljudi se rjeđe žale kad se vrate iz svijeta ovdje da bi mogli raditi. Međutim, nešto bi rekao o nedostacima volje za prave reforme, mislim da svima je jasno da ne stojimo najbolje na rang listama. Naše Sveučilište u Zagrebu koje ima prilično veliki utjecaj u Hrvatskoj ne stoji dobro i rekao bih da je na neki način, mjesto gdje se razne interesne skupine pronalaze i dobro štite i protive se svakoj konkurenciji. Dakle to znam, neću sad navoditi te osjetljive, rekao bih, slučajeve koji su možda još aktualne, ali oko izdavanje dopusnice za nove studije, znam iz prve ruke da se na razne načine vrši politički pritisak da se to osporava, onemogućava, itd. i to nije dobro, nama treba više konkurencije, a ne manje. Matični odbor, npr. za jedno novo sveučilište, koje nastaje, koji treba se afirmirati, matični odbori koji odlučuju o napredovanju znanstvenika se mogu koristiti i za sprječavanje ili kočenje napretka drugih ljudi koji predstavljaju institucije koje su možda u konkurenciji sa onima koje zastupaju ljudi u tim odborima i to je problem. Dakle treba nam manje regulacije, ja kao profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu sam, po mom mišljenju, previše vremena provodio ispunjavanjem raznih obrazaca, koliko je studenata bilo prisutno svaki tjedan na nastavi, itd., i to sve opterećuje ljude u akademskoj zajednici, nažalost. Dakle to nije samo stvar u Hrvatskoj, to je inače jedna pojava nakon bolonjskog procesa, ali postavlja se pitanje koja je svrha te silne papirologije, skupljanja obrazaca i sl., a ponovit ću, ne stojimo najbolje po ovim rezultatima, evo, u pripremi za ovu temu malo sam gledao što se govorilo u zadnje vrijeme, pa i rezultate naših srednjoškolaca iz matematiku i iz drugih područja, puno su lošiji nego prije 20 ili 30 godina pa se postavlja pitanje što se tu događa? Puno se govori o zemlji znanja, o Hrvatskoj kao zemlji znanosti, treba više izdvajati, itd., ali rezultata nema nažalost. Osvrnuo bi se isto na ovo pitanje stručnih studija, mislim da je jako loše da još jednom određene institucije kako bi zaštitili svoj lažni prestiž stvaraju novu neizvjesnost za mnoge studente. To je jedna vrlo loša poruka njima, upisali su te studije očekujući da će nakon završetka moći se natjecati na tržište rada, a nastaju u međuvremenu problemi. Ja se nadam da će ovaj zakonski prijedlog to odmaknuti, međutim, ta sama pojava izaziva zabrinutost, zabrinutost i kažem, mislim da trebamo manje nade i povjerenje stavljati u sve te silne norme, propise, sve je propisano do zadnjeg zareza, ali naši ljudi odlaze, pa čak kasnije kad počnu raditi vide toliko zapravo nepravde i nelogičnosti u Hrvatskoj da, a sve je lakše otići i pronaći radno mjesto izvan Hrvatske da odlaze, dakle u znanosti, rekao bih i pored zdravstva, to su sektori koji su najmanje reformirani, u Hrvatskoj. I moramo otvoreno o tome govoriti. Evo, moramo otvoreno o tome govoriti, ovaj zakonski prijedlog je jedan, rekao bih, mali korak, ali više ispunjava jednu birokratsku formu, a trebamo gledati sadržaj. Dakle trebamo pozdraviti zdravu konkurenciju, trebamo u skladu sa principima slobode, slobodnog svijeta, vidimo da, gdje su sveučilišta koja su najbolje rangirana, to je prije svega Amerika i Velika Britanija, trebamo učiti iz tih zemalja i mogu reći iz prve ruke da tamo vlada velika konkurencija za najbolje znanstvenike, velika konkurencije. Dakle tamo nije lako doći do katedre, postati autoritet i sl., nije to lako jer postoji, kao što sam rekao, velika konkurencija, pa i sloboda, koja ovdje nedostaje, nedostaje opet jer razne skupine žele zadržati status quo i status quo nas košta. On nas košta. Dakle, ja kad čujem riječ stabilnost u Hrvatskoj, to me odmah upućuje na nešto zapravo loše za naše građane, naša stabilnost nije znak nekog postignuća, nego zapravo mnoge, u mnogim pitanjima su političke elite zakazale.

Molim vas samo da očistimo govornicu i krećemo sada s pojedinačnim raspravama, ima ih 10, prva će na redu biti poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Zašto mi danas imamo ovu izmjenu i dopunu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru? Zato što je bila presuda Ustavnog suda koju, koji je rezultat bio jedne tužbe koju je pokrenuo g. Boras koji je evo, toliko puta spominjan, jer da nije bilo te presude, ja mislim da mi izmjenu i dopunu ovog zakona ne bi imali, možda bi ministarstvo zaključilo da neke stvari treba poboljšati, ali to je bio razlog. Moramo si postaviti pitanje što mi zapravo hoćemo. Da li hoćemo imati Hrvatsku, zemlju u kojoj se djeca mogu obrazovati, u kojoj djeca mogu napredovati, u kojoj djeca mogu se odlučiti što će studirati, pa će se netko odlučiti za sveučilišni studij, netko će se odlučiti za stručni studij, netko će se odlučiti za nešto drugo ili želimo imati zemlju kakvu očito je zamislio g. Boras u kojem on tamo vedri i oblači pa onda i spreman i dodjeljivati i nekakve počasne doktorate za određene usluge g. Bandiću, ali zaista neću više trošiti ni vrijeme ni dah na to nego ajdemo zapravo vidjeti što hoćemo. Jer ako hoćemo imati zemlju u kojoj svi imaju određene mogućnosti, onda u toj zemlji trebamo pružiti zaista nekoliko vrsta studija i dati priliku da svatko dobije znanje koje trebali, ali još, jednako tako, trebamo zaista voditi računa, reforma je već toliko smo je puta spominjali, ali ajdemo vidjeti uzor nekih drugih zemalja, ajdemo vidjeti što druge zemlje rade, ajdemo imati ti stručni studiji su usko vezani zapravo sa potrebama koje imaju tržišta. Sjećate se koliko smo puta raspravljali o brodogradnji? Ja vas pitam, ako nema brodogradnje u Hrvatskoj, a imamo studij brodogradnje, imamo i srednje škole, za koje poslove mi tu djecu obrazujemo? ... [[Govornik se ne razumije.]] obrazujemo da idu raditi negdje van, da odmah odu van. Ja sam završila arhitekturu, kad sam ja studirala arhitekturu, bio je samo jedan jedini studij i to u gradu Zagrebu. Onaj koji nije mogao upisati studij u Zagrebu, upisivao je Sarajevo, Ljubljanu, nešto rjeđe Beograd, ali Sarajevo i Ljubljanu. Danas ima nešto više studija i onda sam imala prilike biti u Poljskoj i onda sam se u Poljskoj vidjela da jedno vojvodstvo poljsko ima 4 različita studija arhitekture i ja vas sad pitam, jednog dana kad će se raspisati nekakav natječaj za recimo, neke nadzorne inženjere na obnovi Banije i Banovine, ista prava će imati i oni inženjeri odnosno koji su završili arhitekturu Sveučilišta u Zagrebu i oni koji su iz nekog vojvodstva u Poljskoj, ja ih uopće ni u jednom trenutku ne želim reći da su to znanja nešto manja i onda kada imate mogućnost nekakvih stručnih studija u Hrvatskoj, zašto uopće onemogućiti da budu nekakve stručne studije jer iz jednostavnog razloga, ajdemo vidjeti prvo, imali smo Nacionalnu razvojnu strategiju, kakva zemlja želimo biti, s čime se želimo baviti, s čime želimo da Hrvatska, dakle u gospodarstvu bude, ne samo 2030. nego 2050., i danas imati, ne samo srednjoškolsko nego i visoko obrazovanje za ta zvanja, za te poslove, zašto robujemo uobičajenim normama, po uobičajenim normama imamo određene studije i onda kad se završe te studije onda pitanje gdje ćete raditi. Dakle sve je vezano jedno uz drugo, ako vi znate kakva je Hrvatska 2050., 2030., onda danas već imate i srednjoškolska obrazovanja i obrazovanja visokoškolska odnosno na stručnim studijima. Oni koji žele upisivati, dajte priliku da svatko upiše ono što osjeti se spreman i što želi. Zamislite, najgore u životu što vam se može desiti da završite nešto i radite posao koji ne volite. Pa nitko neće raditi posao koji ne volite, od muža ili žene ćete se ili partnera rastaviti, promijenit ćete se. Dakle, uz ovo sve zajedno ima još jedna velika tema o kojoj ja zaista ću svaki puta govoriti, cjeloživotno obrazovanje, prekvalifikacija, sve ostale stvari.

Kolegice Mrak-Taritaš, dotakli ste se problematike stručnih studija, naravno, zbog čega i imamo izmjene zakona, no tu je jedan dublji problem, a to je da imam osjećaj da su se nama stručni studiji desili, da i sad ne znamo što bi s njima, sad bi najrađe ih zaboravili ili bi, barem neki najrađe zaboravili. Ali ako pogledate Zapad i pogledate uopće koliko ljudi studira nakon prvog stupnja, odnosno bakalaureata, vidjet ćete da je postotak jako mali onih koji uopće magistriraju, a kamoli onih koji doktoriraju i dalje. Dakle naši studenti najčešće zbog nemogućnosti nalaska posla ili neprepoznavanja, još uvijek, kvalifikacija na tržištu rada se ponekad i preeduciraju. A s druge strane imate stručne studije, tzv. binarni sustav kakav postoji u Njemačkoj koji smo mi isto tako uspjeli izvitoperiti i dovesti do neprepoznatljivosti i zapravo se smisao binarnog sustava, barem u Hrvatskoj potpuno izgubio. Hvala lijepo. Dakle to što smo mi u stanju napraviti, pa kad je riječ o bilo kojoj grani, oblasti, to možemo apsolutno biti nekako i europski i svjetski prvaci u svemu tome. Kako su prvi stručni studiji nastali? Nastali su iz viših škola. Dakle, mi smo nekad imali uz fakultete, imali smo više škole, ja govorim tehnički oblast jer to razumijem, u tom se krećem. Dakle vi ste imali neku višu građevinsku i znali ste da netko tko završi višu građevinsku, da neće dobiti status dipl.ing. kao što smo mi dobili nego će dobiti ing. i imate, dakle oni su bili za visokogradnju, za niskogradnju, iz tog su se kasnije u poslu formirali šefovi gradilišta, formirali su se dakle određena, oni su dobili određena znanja i sukladno tim znanjima su mogli raditi određene poslove. Iz tog su nastali stručni studiji.

Poštovana zastupnice, vrlo ste stručno u svom izlaganju obrazložili ovaj Kvalifikacijski okvir, no zanima me, smatrate li da je razlog stagnacije, a dobrim dijelom i zaostajanje naših sveučilišta u njihovom međunarodnom vrednovanju i kvalificiranju, nešto što smo krivo posložili u Kvalifikacijskom okviru ili je ipak osnovni problem u negativnoj selekciji u odabiru pojedinih rektora u njihovim nemoralnim, vrlo često i nezakonitim odlukama za koje smo predugo promatrali šutnju čitavog Senata? Hvala lijepo kolegice Orešković. Dakle, mi možemo imati savršene zakone, možemo imati još savršenije podzakonske akte, ali uvijek vam je ključno onaj tko ih provodi. Dakle, rektor zagrebačkog sveučilišta se je trebao u svom djelovanju brinuti o tome da zagrebačko sveučilište bude bolje, da uđe u 500 sveučilišta, da bude, da pozove gostujuće profesore, dakle, to je ono što imate kad studirate negdje vani, dakle neki studiji vani vam trebaju biti uzor, da imate gostujuće profesore, da budete bolji, a ne baviti se o tome kome će dati počasni doktorat, ne baviti se o tome da se okruži ljudima koji mu se neće u nijednom trenutku suprotstaviti, ne baviti se tome da se tuži pojedini student, dakle, na rektoru se bavio svim samo ne s onim što se trebao, a on se trebao baviti s tim da zagrebačko sveučilište bude što bolje, da bude konkurentno drugim sveučilištima. Kolegice, predsjedniče, kolegice Mrak-Taritaš, spomenuli ste potrebu upravljanja ljudskim potencijalima i nekakvom koordinacijom upisnih politika i tu ste potpuno uboli, što bih rekla, u sridu. Ako uzmemo pretpostavku da je to javno dobro znanja i obrazovanja generator našeg osobnog razvitka, društvenog prosperiteta i gospodarskog napretka, onda je poprilično porazno da ne uspijevamo kao država usmjeriti upravljanje ljudskim potencijalima u smislu dugoročnijih potreba hrvatskog društva, nego tu nažalost gubimo bitku s jedne strane, službe toga svega u profitu i u određenim interesima jer kako drugačije objasniti činjenicu da upisne politike, recimo srednjih škola više čuvaju radna mjesta u zbornicama, a svjesno obrazuju mlade ljude za Zavod za zapošljavanje ili na visokim učilištima, gdje je bitno upisati i uzeti školarine i tu se ne smije nitko taknuti u upisnu politiku jer je to domena, kak ti, one ustavne kategorije autonomije sveučilišta. Hvala lijepo kolegice. Dakle, ključno je pitanje kad mi obrazujemo, bez obzira da li je to srednja škola, da li su to stručni studiji, da li su to sveučilišta, za što tu djecu odnosno te mlade ljude obrazujemo? Mi ih trebamo obrazovati za nekakve poslove. Ako mi odlučimo i ako je zaključak da je budućnost hrvatskog gospodarstva farmaceutska industrija, da su određene IT sektor, da je, ne znam, u krajnjoj liniji, proizvodnja, sad ću stvarno reći, auto-dijelova, onda se već u srednjim školama i na stručnim studijima i na sveučilištu mi trebamo imati studije za to. Jer oni kad završe, počnu raditi, ako gledate srednju školu, ako gledate fakultet, to je za 10 godina. Dakle mi sad moramo znati što mi za 10 godina kao Hrvatska želimo biti, a ne obrazovati kadrove koji će potrošiti vrijeme, energiju, trud, u krajnjoj liniji svoj novac ili državni novac, i onda doći i mahati [[Upadica: Hvala.]] palčevima ili ih još obrazovati za neku drugu zemlju. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege.

Ja sam zastupnik koji već u nizu proračuna, ne znam ni ja više koliko, 5, 6 i više, podnosi amandmane za simbolična novčana sredstva koja bi išla prema unaprjeđivanju i daljnjem građenju upravo ovog sustava Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Naravno, ne moram vam ni reći da su ti amandmani uvijek odbijeni sa obrazloženjem da na postojećim stavkama iz nekih EU projekata itd. ima dovoljno novca. To je vaninstitucionalno stjecaje vještina, znanja i kvalifikacija, a to je ono gdje još uvijek po meni, kaskamo, gdje još uvijek nismo dorasli europskom tržištu, odnosno još uvijek nedovoljno cijenimo tako stečena znanja. Zarobljeni smo u formalnom stjecanju znanja i zapravo ne vidimo da se društvo i potrebe tržišta mijenjaju prebrzo, ponekad prebrzo u većini slučajeva, sada već toliko brzo da ga formalne institucije i institucije formalnog obrazovanja jednostavno ne mogu pratiti. Dakle, ono za čega bi HKO trebao služiti je cjeloživotno obrazovanje. Znači usavršavanje koje kao pojedinac morate cijelo vrijeme prolaziti da bi ostali u svojoj struci stručnjak jer nema struke koja se ne mijenja više toliko da možete jedanput završiti formalno školu i reći da ste stručnjak o sve ste stavili ad acta, zaboravili. Kvalifikacije koje stečete kroz rad, a svi ih mi stječemo kroz rad jer jednostavno zahtjevi današnjega posla su takvi da često radite i ono što vam nije nužno u opisu ugovora i nije nužno po kvalifikacijama, nego je samo, rekao bih, dodana vrijednost. I na kraju, ono što isto jako malo cijenimo, a to je volontiranje. Kultura volontiranja u Hrvatskoj nažalost je još uvijek jako, jako, jako niska, a jedan od načina na koji bi mogli potaknuti razvijanje kulture volontiranja je upravo ovo, razvijanje vještina i kvalifikaciji na neformalni način. Mogu vam dati stotine primjera, jedna od njih je Crveni križ i njihovi aktivisti koji prolaze različite edukacije, od reanimacije, davanje prve pomoći do psihološke pomoći, itd., itd., dakle sve ovisi. Dakle možemo i o tome pričati. Doticali smo se stručnih studija, no ja bih se ovdje dotakao nečeg drugog. Ja vam, kolegice i kolege, zajedno sa još nekim zastupnicima ako se ne varam, nosim jednu, ja bih rekao Frankenstein akademsku titulu, a to je sveučilišni specijalist, što god to značilo. Znači Hrvatska je po mnogo čemu imamo endemske vrste, ali imao i endemske akademske titule jer ni bolonjski proces nismo translatirali u naše obrazovanje onako kako smo trebali jer po našoj filozofiji, još uvijek akademski se možete usavršavati samo vertikalno, ne horizontalno. Ja sam upisao studij nakon kojega sam trebao biti magistar struke, na kraju sam postao sveučilišni specijalist, što god to značilo. I kako prevesti svoju titulu, svoj stupanj obrazovanja negdje u svijetu? Dakle, nisam magistar struke, nešto sam više. Nisam magistar znanosti, nešto sam manje, a nisam ni doktor znanosti. Zapravo, ponekad više ni ja ne znam što sam. A zašto? Zato što je osnovni bolonjski princip, a to je horizontalno usavršavanje, što znači da vi možete magistrirati matematiku, fiziku, kemiju, engleski i turski jezik, ako to želite, nismo jednostavno ispoštovali i ukomponirali u naš sustav kako treba.

Poštovani zastupniče, spomenuli ste europsko tržište, tu ste me ponukali da vam postavim jedno pitanje vezano za javnu raspravu koja je bila u vezi tog zakona i natpisa koji je, odnosno dopisa koji je poslao pravni fakultet koji je konstatirao zapravo da se taj zakon nije u cijelosti, da taj zakon nije u cijelosti poštivao odluke Ustavnog suda i da neke odluke su i dalje ostane neispoštovane, s jedne strane. S druge strane, isto tako se navodi da postoji opasnost da se Europski kvalifikacijski okvir u kojem su se ove tu kvalifikacije izjednačile, zapravo ne poštuje na pravi način s obzirom da nedostaje komponenta „znanost i istraživanje“ Što smatrate, kakvo je vaše mišljenje, da li postoji mogućnost da se u Europi eventualno naše diplome ne priznaju i da li postoji mogućnost da se ponovo ovo, ovaj zakon pojavi pred Ustavnim sudom? Govoreći iz iskustva, pogotovo kad govorimo o struci, dakle o fakultetima, pravnim fakultetima, vrlo je moguće da se ovaj zakon ponovo nađe pred Ustavnim sudom i za godinu ili dvije ili već kada da ponovo o tome raspravljamo ovdje. Ali to je nažalost malo i trademark, dozvolite mi tuđicu, ove Vlade da se posao nikad ne napravi kako treba i nikada do kraja. Što se EKO-a tiče, postoje mogućnosti i postoji bojazan, evo, ja kažem vam, pričao sam o svom iskustvu, ja ne znam kako bi ja prikazao svoje akademsko zvanje jer nisam pravnik, nisam ekonomist, nisam završio političke znanosti, ovo je interdisciplinarni studij bio, a čak ne mogu prikazati ni titulu, odnosno ne mogu je prevesti, a da kažem, ne slažem, ne prilagodim ili ne moram dodavati memorandum o objašnjavanju kakva je to Frankenstein titula sveučilišni specijalist.

Cjeloživotno obrazovanje je izuzetno važno, stvari se mijenjaju vrlo brzo, na to ne možemo utjecati i zaista je to nešto o čemu treba voditi računa, Hrvatska je kad uzmete sve zemlje EU-a, na dnu ali nije tome čudno. Dakle, ova ustavna tužba i sve zajedno je zapravo unijelo nemir. Koju poruku se šalje mladim ljudima koji se nalaze na stručnom studiju kad znaju da je bila ustavna tužba, kad znaju da je dio zakona tom ustavnom tužbom zatraženo da se moram promijeniti odnosno drugačije napraviti kad oni nisu sigurni kad se nalaze na studiju kad završe što će biti?

Da, cjeloživotno obrazovanje je jako bitno, kako sam rekao, ne možete više završiti fakultet i mislit da ste sve o svojoj struci naučili, ne, to je tek početak, ja bih rekao. to je kraj početka možda vašeg profesionalnog ali i akademskog na neki način rada i života u struci. Što se tiče samih stručnih studija, mislim meni je jasno da je sveučilište zabrinuto iz raznoraznih razloga kakav je status stručnih studija, međutim ovaj način ja ne vidim kao zapravo zdravu konkurenciju. Kada smo preuzeli koncept stručnih i sveučilišnih studija, trebali smo preuzeti jasan koncept što to znači i što je to binarni sustav. I ponavljam, u Njemačkoj binarni sustav funkcionira savršeno, zašto kod nas ne može?

Nakon svih skandala vezano uz rektora Borasa, mislite li da će ga konačno smijenit?

Hvala kolega. Nekako ne možemo izbjeći i temu rektora budući da je sveučilište to koje je podnijelo ustavnu tužbu odnosno rektora ali govoreći o ovome kolega, što ste konkretno rekli, ja bih volio više meritokracije u Hrvatskoj općenito i da se svačiji rad pa tako i rektorov cijeni na temelju rezultata, postignuća a ne medijskih natpisa, novih, starih, ovakvih afera ili ovoga ili onoga. O nekim postignućima govorili ste i vi, mogli bi sada o Sveučilištu u Zagrebu raspravljati do sutra, to nije naša ingerencija, a što će vrijeme donijeti, vidjet ćemo. Kažem i s time bih završio, volio bih vidjeti više meritokracije i u ovakvim raspravama i u ocjenjivanju uspješnosti rada svih institucija pa tako i rektora zagrebačkog sveučilišta.

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Dosta smo evo kroz rasprave govorili o stručnim sveučilišnim studijima, važnosti stručnih studija, njihovoj jednakoj vrijednosti. Ja ću nekoliko riječi o binarnom sustavu u hrvatskom visokom obrazovanju. Naime, Bolonjska deklaracija je binarni sustav uvela u visoko obrazovanje a to je sustav koji prepoznaje dvije vrste studijskih programa, dakle sveučilišne i stručne i ono što je važno podsjetiti je činjenica da se RH strateški opredijelila za razvoj binarnog obrazovanja, dakle za jednakomjerni razvoj i stručnih i sveučilišnih studija.

Ono što je važno podsjetiti da stručne studije izvode i sva javna sveučilišta gdje otprilike na njima studira 20 000 studenata iako bi to prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebala biti iznimka, iznimka je postala pravilo da i na dakle sveučilištima se studiraju stručni studiji i u tom kontekstu meni je zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakona, zbog kojeg je došlo do potrebe donošenja ovih izmjena i dopuna, od strane djela sveučilišta i fakulteta, doista evo dvojbeno, prvenstveno zbog činjenice da ono implikacije na njihove vlastite studente i doista mi je teško to objasniti, u tom smislu ovaj zakon je zapravo kompromisno rješenje.

A, oprostite, evo prva je bila poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. Kolegice Bedeković, dakle zašto mi ovaj zakon ovdje imamo u izmjenama i dopunama? Zato što je bila ustavna tužba. Kroz raspravu odnosno kad vidite što je bilo u primjedbama, vidite da su primjedbe opet takve da je realna bojazan da bi ta ustavna tužba mogla biti ponovno. Ja imam osjećaj da se mi često ponašamo kao da živimo u Australiji pa je u Perthu sveučilište a ministarstvo je recimo u Brisbaneu pa im treba im treba s jednog kraja na drugi. Dal vam se ne čini da ako postoji i dalje realna opcija da imamo slijedeću ustavnu tužbu, tim ustavnim tužbama mi krivu poruku šaljemo mladim ljudima koji su na studiju jer oni ne znaju kako će završiti? Da bi trebalo, oni dakle, rektor, zajedno sa kolegama sa pravnog fakulteta sjesti, ministarstvo, za isti stol i dogovoriti opciju koja bi bila najprihvatljivija a ne da šaljemo poruke stalno? Svim akterima koje ste vi sad maločas nabrojali, zapravo mora biti jasno da se Hrvatska strateški opredijelila za binarni sustav visokog obrazovanja, a to znači za dakle razvoj i jedne i druge vrste studija koje se razlikuju po svom sadržaju, po ishodima, ali su jednako vrijedni. I ono što je važno spomenuti i naglasiti, i za studente ali i za sve aktere koji su uključeni u ovu priču, Zakon o HKO-u nije jedini zakon propisuje vrste i razine studija koje se stječu visokim obrazovanjem, dakle vrste razine studijskih programa uključujući stručne kvalifikacije koje se njima stječu, propisane su i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. točnije 74., ali i Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, točnije čl. 8. stavkom 11., prema tome svim akterima u ovoj priči mora biti jasno da se zakonske osnove

I iz toga razloga su jako važne između ostalog i izmjene koje su unesene a koje su vezane i za sektorska vijeća i za upisivanje u Registar za standarda zanimanja, Registar HKO-a i sve druge procese koji će u znatnoj mjeri poboljšati, unaprijediti i ubrzati procese upisa standarda zanimanja u registar, u svakom slučaju upućuju na jedno sinergijsko djelovanje tržišta rada i stručnih studija i potrebu uzajamnog prilagođavanja jedni drugima. Pa evo javio sam se za repliku samo da malo prokomentiram činjenicu da se nekad u natječajima koje možemo vidjet, da pročitat formulacija gdje kandidat treba zadovoljit da je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij. Mi imamo nekad naše građane koji su prvo završili preddiplomski stručni studij a onda upisali diplomski sveučilišni studij, tamo su im uvjetovali da polože neke razlike i oni su na kraju sveučilišni diplomski studij. E sad, prilikom natječaja negdje to tretiraju da imaju završen diplomski sveučilišni studij i smatraju da su zadovoljili uvjete ali ima slučajeva kad to komentiraju i drukčije pa ispadne da nisu zadovoljili s tim uvjete koji se traže na natječaju. Ovo pitanje otvara još jednu evo, vrlo slojevitu i složenu priču vezano za razlikovanje stručnih i sveučilišnih studija, osobito na njihovoj preddiplomskoj razini gdje mi imamo situaciju, to je praksa pokazala i na tome treba poraditi da se tijekom vremena poslodavci naprosto nisu prepoznali kvalifikacije, kvalitetu i nisu prepoznali vrijednost kompetencija onih studenata koji završe preddiplomske stručne studije i onda iz tog razloga traži se završeni sveučilišni studiji, a mislim da, evo, dakle taj metež, prije svega, nastaje iz nedovoljne informiranosti poslodavaca na jednoj strani i na drugoj strani, proizlazi iz nedovoljnog poznavanja dakle sadržaja misije i [[Upadica: Hvala.]] ishoda stručnih studija.

Poštovani kolega, ovo pitanje je vrlo slojevito i vrlo kompleksno i sigurna sam da mi neće biti dovoljna minuta vremena koliko imam za raspolaganju da vam evo, kvalitetno i sveobuhvatno odgovorim, ali ću vam reći da i vi dolazite iz sustava odgoja i obrazovanja i jasna vam je dakle vrlo dobro poznata činjenica da Hrvatska se nažalost, s obzirom na nepovoljne demografske trendove suočava sa manje potencijalnih učenika, kako u osnovnim, tako i srednjim školama, a onda se kasnije to prelijeva odnosno implicira i na visoka učilišta. To je jedna strana priče, s druge strane priče, mi unatoč tome što imamo dokument koji se zove Mreža visokih učilišta i studijskih programa, još uvijek nemamo napravljen red u studijskim programima ukupno u RH, oni se preklapaju, multipliciraju, iz tog razloga imate veću ponudu nego što imate Zahvaljujem se potpredsjedniče, uvažena kolegice. Referiram se na dio vašeg izlaganja vezan za stručne studije. Želim naglasiti kako je naša Vlada prepoznala važnost stručnih studija u RH upravo neizostavljanjem njih iz ovog zakona pokazujemo kako znamo što je važno za uspješno povećanje kvalitete i prohodnosti hrvatskog visokog obrazovanja. Hvala lijepa kolega na evo vašoj konstataciji, rekla bih i komentaru. Ja ću podsjetiti, kao što sam rekla, Hrvatska se prije svega, strateški opredijelila za razvoj binarnog sustava visokog obrazovanja, to je prvo. I drugo, Hrvatska se opredijelila za policentrični pristup razvoju sustava visokog obrazovanja koji znači, dakle, osim dakle razvoja binarnog sustava obrazovanja, u smislu razvoja i jednake vrijednosti stručnih i sveučilišnih studija, policentričnost u smislu njihovog pozicioniranja u različitim krajevima, dijelovima hrvatske države, pa tako pored svih sveučilišta koje imamo u RH u većim gradovima i većim sredinama, dakle policentričnim pristupom imamo osnovana veleučilišta i visoke škole u manjim sredinama kao intelektualne jezgre i jezgre [[Upadica: Hvala.]] rasta studenata i mladih ljudi u obrazovanju. Važna je uloga sektorskih vijeća i njihova uloga na prilagodbu kompetencija u skladu sa potrebama na tržištu rada. Tržište rada sigurno najbolje poznaje potrebe koje se u današnje doba novih tehnologija brzo mijenjaju pa ta prilagodba mora biti zapravo izrazito brza i učinkovita.

Nemojmo zaboraviti da se tržište rada u današnje vrijeme mijenja, prije svega, turbulentno je, drugo, mijenja se strelovitom brzinom i pitanje jesmo li u stanju, koliko smo u stanju moći pratiti brzinu te promjene, brzinu tih promjena koje se događaju i u tom smislu moramo prilagoditi i ulogu sektorskih vijeća, i na kraju krajeva, cijelog vijeća za razvoj, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Izvolite.

Kluba zastupnika SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona isključivo iz razloga što smo u situaciji u kakvoj jesmo, znači ovo je gašenje požara i uzrokovano je činjenicom da je Ustavni sud po drugi puta u nekoliko godina na zahtjev zagrebačkog sveučilišta i pojedinih fakulteta, pokušao odnosno uspio intervenirati u zakon na način da se studenti odnosno kvalifikacije koje su studenti stekli završetkom stručnih studija, odvoje od studenata koji su svoje kvalifikacije stekli završetkom sveučilišnih studija inzistirajući na toj vidljivosti razdvajanja u samoj razini iako je svakome bi trebalo biti jasno da ista razina ne znači nužno i istu vrstu. I ne znam koliko godina ćemo mi u Hrvatskoj još pokušavati objasniti da se sveučilišni studiji razlikuju od stručnih studija po svojoj vrsti ali to ne umanjuje činjenicu da kao i u brojim europskim zemljama, oni s obzirom da na utrošeno vrijeme u stjecanje pojedinih skupova ishoda u cjelovitim ili djelomičnim kvalifikacijama prema HKO-u su zapravo prirodno ista razina. I zapravo ova nastojanje već u dva navrata da mi dijelimo razinu na nazovimo to tako dvije podrazine odnosno da stavljamo neke oznake koje su prvo 7.1, 7.2, sad su 7.1 SV, ST, znači to je naprosto nešto čega sam ja. Zato što 2012. čini mi se, ili 2013. g. kada smo skupili konsenzus, političku hrabrost, volju i želju da uspostavimo HKO kao jedan osigurač odnosno instrument osiguravanja kvalitete, transparentnosti, prenosivosti tih skupova ishoda, boljeg povezivanja tržišta rada sa obrazovnim sustavom, znači učinili smo to kako to čine europske zemlje i te razine su bile vrlo jasno podijeljene i nije bilo razlika u razini kao što ih ni ne treba biti između različitih vrsta kvalifikacija u kojoj je utrošeno isto vrijeme.

Znači naprosto mi je to nevjerojatno i ja se nadam da će ova agonija prestati. Da ne govorim o tome da smo morali odstupiti i od ove prohodnosti u smislu tko može upisati poslijediplomske studije, to smo isto morali ustuknuti i tu sad radimo isto nekakve ograde, ne zato što mislimo da je to dobro nego naprosto da bi smo ostvarili koliki-toliki balans i da bismo napravili kompromis u nečemu u čemu ne treba biti kompromisa. Jer svaka suvremena zemlja, suvremeni moderni obrazovni sustav shvaća da su jednako vrijedni i stručni i sveučilišni studiji i da su jednako potrebni društvu, gospodarstvu i jedni i drugi, bez obzira što su jedni više onako nekako orijentirani na tržište rada a drugi na znanstveno usavršavanje i na istraživanje, ali naprosto mi se stalno vrtimo u ovom začaranom krugu. Pošto nemam više previše vremena, ja se iskreno nadam kako ćemo ići ka tome otklonimo manjkavosti postojećeg HKO-a, da vidimo što možemo učiniti i u boljoj kvaliteti studijskih programa, što možemo učiniti kako bismo reformirali sustav, ovaj sustav stjecanja zvanja, dakle to je drugi zakon, kako bismo unaprijedili postojeći ZZDVO koji također ima svoje manjkavosti kako bismo zaista osigurali da tijekom studija, svaki student dobije najkvalitetnije obrazovanje i da bude konkurentan na tržištu. Uvažena kolegice, govorili ste o stručnim i sveučilišnim studiju i sad smatrate li da je nepravda ovom intervencijom Ustavnog suda riješena i da su sad i sa stručnih i sa sveučilišnih studija studenti izjednačeni? To je jedno. I drugo, je li se vama čini da s obzirom na centre u kojima postoji sveučilišta, da li je nužno osnivati veleučilišta i učilišta s obzirom da ih već ima 35 u Hrvatskoj a zapravo ne možemo ni onu ponudu koju sad imamo, na tržištu zadovoljiti sa studentima? Puno pitanja za nešto što trebam odgovoriti u minuti, ali hajmo ovako, nemam problem s brojem visokih učilišta u RH, imam problem s njihovom kvalitetom. Iz tog problema s kvalitetom, proizlazi i ovo podcjenjivanje dobrog djela studenata stručnih studija jer se oni smatraju manje vrijednima i nedovoljno doraslima kada ih se uspoređuje sa studentima sveučilišnih studija ali tu nije problem tih studenata nego je problem programa, da ne krećem sad tu kako smo bolonju prenijeli u hrvatski obrazovni sustav, formalno, više formalno a manje sadržajno. Ne znam hoće li ova intervencija u zakon koja je zapravo poprilična glupa ali ju moramo napraviti, zadovoljiti oni koji su nas tužakali Ustavnom sudu, bojim se da to neće prestati jer oni ili ne razumiju ili ne žele razumjeti stvarni problem da moraju mijenjati sebe a ako im da ne valjaju ti stručni studiji, onda neka ih ne provode, isto tako.

Poštovane kolegice, vi dobro poznajete ovu problematiku i drago mi je da ste spomenuli i na to ću se referirati, HKO kao reformski instrument i to je važno dodatno naglasiti i naglasiti što on kao reformski dokument donosi studentima, što poslodavcima, a što on generalno on znači za obrazovne politike na razini Hrvatske. Prije svega dakle studentima omogućava jasno definiranje njihovih stečenih dakle kvalifikacija u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Što se tiče poslodavaca oni na temelju ovog instrumenta jasno mogu odrediti profil novog potrebnog zaposlenika, a što se tiče nastavka provođenja obrazovne politike u smislu binarnog sustava obrazovanja svakako HKO osigurana nastavak reformskih, započetih reformskih procesa u tom području u Hrvatskoj, pa me zanima vaše mišljenje u tom smislu. Jedan je referentni okvir o kojeme mi najviše govorimo u posljednjih godina i najviše se njime bavimo iako je on zapravo neću reći najbeznačajniji, ali to je instrument koji omogućuje mobilnost na području EU. Bolje raspoznavanje, fleksibilnost, prepoznavanje da budemo kao članica EU da naš student se bolje prepozna, bolje zaposli, bolje mu se prevede kvalifikacija odnosno ne treba se prevoditi jer smo tu ovaj tu regulirani. I treći ne manje važan, ali najviše zapostavljen do sada to je priznavanje neformalnog i informalnog učenja koje je iznimno, iznimno bitno. To je ono znanje koje steknete van formalnog obrazovanja, a koje je zapravo obogaćivanje i to je taj reformski, reformski proces.

Uvažena kolegice vi ste u svojoj raspravi i cijelo vrijeme spominjemo zapravo to jedno licemjerstvo. S jedne strane će ići ustavna tužba, a s druge strane oni koji su podnijeli ustavnu tužbu su spremni raditi i predavati na nekakvim studijima odnosno nije nekakavim nego se točno zna kojim i kad je njihov, kad su oni u pitanju onda sve može, ali s druge strane ustavna tužba. Ali ono što mene muči cijelo vrijeme je poruka koju mi šaljemo ljudima koji se danas nalaze na tim stručnim studijima, njihovim roditeljima koji to financiraju. Dakle, mi imamo tu izmjenu i dopunu zakona samo zato što je bila ustavna tužba i nismo nitko od nas nije siguran da će doći sljedeća. Koju poruku šaljemo mladim ljudima da se uopće obrazuju, da ulažu u sebe, apsolutno krivu poruku. Slažem se, šaljemo poruku da naprosto ne možemo jamčiti nikakvu stabilnost, pravnu sigurnost i nekakav uređen sustav gdje ćete vi na ono što imate pravo kada upisujete određeni studijski program znati što time dobivate, po mogućnosti da vam država jamči da ćete dobiti najbolje moguće, najkvalitetnije obrazovanje i što nakon toga nakon završetka vašeg studija, koje su vam mogućnosti neovisno o tome idete li na tržište rada ili se želite dalje obrazovati. Međutim, mi nažalost ne možemo izaći iz ovoga limba jer kažem ponovno obrazovanje treba biti javni interes, a obrazovanje se pretvorilo u službu slugu profita i parcijalnih interesa. I dok je tako nama naprijed ići neće, a država tu nažalost sudeći prema Ustavu i kako se određene kategorije tumače može samo mirno sjediti i gledati ništa ne reći, ne daj Bože kritizirati ali redovno uplaćivati novčiće svih hrvatskih građana za taj i takav sustav.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.

U Hrvatskoj trenutačno nedostaje 2000 liječnika i 4500 medicinskih sestara i tehničara, a lijepu našu napustilo je oko njih 1000 liječnika i 2500 sestara i medicinskih tehničara. Kao što traje ova agonija dakle sa izjednačavanjem stručnih studija i sveučilišnih studija takva jedna agonija vam se upravo dešava na adresi Zagrebačka 30 u Puli gdje stoluju i pulsko sveučilište i nova opće bolnica koja će sa svojom opremom biti najmodernija u Hrvatskoj. Agonija je dobila svoj nastavak u ponedjeljak kada je jedno od najviših tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja to je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje podsjetit ću bira saborski Odbor za obrazovanje koje bi trebalo biti nepolitičko tijelo upravo kako se ne bi trebali igrati politike i koje je u ponedjeljak po ini odnosno po 8 put odbilo dati suglasnost Sveučilištu u Puli za izvođenje integriranog studija medicine. Ponovit ću dakle, u Hrvatskoj trenutačno nedostaje 2000 liječnika i 4500 medicinskih sestara i tehničara. Ovaj dakle 8 put nacionalno vijeće predvođeno svojom predsjednicom zatražilo je potpuno novi elaborat studijskog programa medicine nakon što su ispunjene sve zakonske pretpostavke za davanje suglasnosti. Zakona o znanstvenom i viskom podsjetit ću je za nacionalno vijeće samo izdaje suglasnost i provjerava da li je nekakav studij ima uvjete da bude integrirani odnosno da li ima taj i taj broj ECTS-a i nastavnih sati koji treba biti takav. I još treba dodati dakle studij medicine podliježe i samoj direktivi, deficitarno je zanimanje i trebaju biti ispunjene sve te zakonske pretpostavke. To je već sve provjerila Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja je izdala pozitivno mišljenje odnosno usklađenost s mjerom kriterija koje je donio Hrvatski sabor 2011. godine, ispunjene su pretpostavke interno na samom sveučilištu gdje je to potvrdio i glavni odbor za kvalitetu i senat sveučilišta. Ispunjene su pretpostavke recenzenata neovisnih od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Ispunjene su pretpostavke radne skupine Ministarstva znanosti. Međutim, jedino što nije ispunjeno su pretpostavke i suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje moram reći i da me to jako žalosti, jer ponavljam upravo te ljude u nacionalno vijeće bira saborski odbor sad im ističe mandat dakle polovici članova biramo nove, kako ne bi politizirali. Zapravo je potpuno svejedno onda da li članovi saborskog odbora za obrazovanje sjede u tom nacionalnom vijeću umjesto tih vrlih profesora koji su se počeli igrati politike i koji dakle već godinu i pol dana stopiraju izvođenje studija medicine.

Ovo sve što ste vi govorili ste mogli reći ja bi vam možda i zapljeskao ovaj da ste to rekli u slobodnom govoru. Ovdje to uopće nije imalo veze s temom. Molim vas držite se teme.

Dakle, onda ću se držat teme, ne znam da li će vam se više svidjet ova moja tema. Mi dakle ovdje govorimo o kvaliteti studijskih programa, pa me zanima onda ako već se ne da suglasnost studiju medicine kako smo ovdje pokušali preko noći dati i amenovati osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti koje bi bilo jedino koje ne podliježe dakle niti nadzoru resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja nego bi bilo pod Ministarstvom obrane. I naravno da me ljuti takva činjenica da se visoko politizira u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i možemo mi ovdje polemizirati koliko god hoćemo o hrvatskom kvalifikacijskom okviru o tome kako mi želimo dakle doći sa začelja EU i imati primat po izdvajanju za obrazovanje i znanost međutim s ovakvim pristupom gdje tijela koja bi trebala biti neovisna koja se nalaze u sustavu znanosti i visokog obrazovanja politiziraju svoje odluke, podliježu političkim pritiscima i ne poštuju ono što Hrvatskoj danas treba što treba dakle hrvatskom društvu, a to je usklađenje potreba tržišta rada s obrazovnim upisnim politikama, ondje zaista nigdje nećemo stići.

A ovo ste sada prekršili Poslovnik svjesno i to nije korektno. Nažalost se to sve češće događa da se svjesno krši Poslovnik, svjesno se krši institucija ovaj povrede Poslovnika itd., itd., i očito ćemo morati malo promijeniti način rada jer nećemo daleko ovako doći. Idemo na replike koje molim da budu vezane uz temu.

Radi se o tome da naši studenti upisuju trogodišnji studij, neki to upisuju zbog materijalnih problema, ne mogu studirati u većem gradu ostaju bliže kući i završavaju taj trogodišnji studij i nakon toga pokušavaju upisati dodiplomski studij na sveučilištu. Međutim, moraju položiti određeni broj predmeta kroz razlikovnu godinu. Te godine nemaju pravo na stipendiju, nema pravo nikakva studentska prava, nemaju zdravstveno osiguranje, znači nemaju nikakvih prava da bi mogli normalno živjeti. Recite mi molim vas da li znate možda koje bi bilo rješenje da se to riješi?

Međutim, taj pojam i kategorija autonomija sveučilišta vrlo je rastezljiv pojam.

Poštovana kolegice, zanima me kako tumačite prijenos imenovanja Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala sa sabora na Vladu.

Kolega zastupniče pa kao što sam spomenula upravo je u tijeku dakle izbor članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, spomenuli ste jedno drugo tijelo Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, interesantno je da saborski odbor će i dalje birati članove Nacionalnog vijeća za znanost, a sad ste rekli Vlada će birati članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Evidentno je po mom osobnom mišljenju da se radi o politiziranju kako sam rekla, a upravo dakle se ide na to da saborski zastupnici ne budu imenovani u ta tijela kako se ne bi politiziralo i sad ih imenuje Vlada kažete. Pa sve to skupa zaista nema smisla i umjesto da se odmaknemo od te stigme politiziranja u sustavu obrazovanja mi očito samo nazadujemo. Poštovana kolegice od 2010. godine u RH se upisuju studenti na diplomski sveučilišni studij sestrinstva, prvo je počelo u Osijeku, a onda su to preuzeli i drugi medicinski fakulteti u RH. Zanima me kakva je situacija u Puli glede toga?

Da moram reći da je to veliki problem, a problem ima isti takav i Sveučilište u Puli, mi trenutačno imamo preddiplomski stručni studij i sada putem projekta HKO-a osnivamo i diplomski sveučilišni studij i moram reći da niti sami uz sve intervencije koje smo tražili od resornog ministarstva i od Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala ali i od Ministarstva rada i mirovinskog sustava ono što smo dobili odgovor dakle je ono što je kolega Pavić prije pitao, dakle da bi jednostavno studenti trebali samo polagati razlikovne kolegije što je u nekakvoj ingerenciji opet samog visokog učilišta odnosno autonomije sveučilišta, a ne postoji uopće uređen zakonski okvir što prilikom prelaska i upisa dakle na te diplomske sveučilišne studije. To je bila manjkavost zbog toga što je jedan takav projekt HKO-a bio raspisan iz EU fondova. Isto tako sama visoka učilišta nisu znala kako postupiti, još uvijek ne znaju jer su projekti u samoj provedbi. Poštovana kolegice, izražavam punu podršku sadržaju vašeg izlaganja, smatram da ste se itekako držali teme zato što je provedba kvalifikacijskog okvira nerazdvojivo povezana s pitanjem upravljanja sveučilištem, odabirom rektora, radom senata, radom sveučilišnih savjeta, a isto tako i raznih nacionalnih vijeća. I ovu repliku zapravo predsjedavatelju upućujem vama, ovo je drugi put da vas upozoravam da upravo vi kršite Poslovnik i zlorabite svoj položaj. Smatram da je vrlo opasna praksa ograničavati prava zastupnika da u svojim izlaganjima slobodno govore u okviru temu o kojoj se raspravlja. Ovo je sabor, ovo je mjesto gdje se sve stavke i argumenti moraju iznijeti, a na vama je da ne koristite Poslovnik na način na koji vam ne pripada. Dakle, prije nego što dam riječ poštovanoj zastupnici Radolović, evo vidite to ste mogli reći kroz povredu Poslovnika i to bi bilo onda u redu, sukladno Poslovniku, a sad niste postupili sukladno Poslovniku, to je jedna stvar. A druga stvar kako ja vodim sjednicu je sukladno Poslovniku. To što vi drugačije mislite oprostite, vaša privatna stvar i uopće, uopće me ne zanima.

Zahvaljujem vam na podršci poštovana kolegice i moram reći da sam ja o ovoj temi medicinskog fakulteta govorila već u slobodnom govoru, na tiskovnim konferencijama i očito što će jedino preostati sveučilištu je da na sramotu cijelog sustava znanosti i visokog obrazovanja tuži Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a ja ću i dalje biti glasna sve dok se ne izda suglasnost nacionalnog vijeća i dok se ne dobije dopusnica Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja s obzirom na to da smo mi sve zakonske pretpostavke za izvođenje studija ispunili.

Hvala. Poštovana kolegice, vi ste dobili opomenu jer ste izašli van teme, ali ja mislim zapravo da ovaj posredno i niste izašli van teme jer ovo što govorite je potpuno pokazatelj činjenice da nama ni HKO-oi, ni ZZVO-oi, ni brojni drugi zakoni koji trebaju regulirati sustav visokoga obrazovanja nažalost ne mogu jamčiti jedan pravedan sustav u kojem će obrazovni sustav između ostaloga zadovoljiti i društvene potrebe. Jer ako imamo deficit zdravstvenih djelatnika, a imamo to je evidentno ne postoji logika zašto se vama u Puli brani otvaranje takvog studija. S druge strane mi smo isto tako pod pritiskom Ustavnog suda onemogućili studentima koji su završili stručne studije da postanu doktoranti.

Zahvaljujem, da slažem se s vama u potpunosti kolegice Glasovac i tu opet dakle koliko god ja i dolazim sa sveučilišta i mislim da je autonomija sveučilišta ustavna kategorija opet neke dakle stvari trebamo propisati zakonom, trebamo urediti podzakonskim aktima i ovo za mene osobno nije nešto što se može staviti i podtrpati pod autonomiju sveučilišta, treba postojati jasan zakonski i podzakonski okvir i treba omogućiti ljudima koji umjesto da upisuju doktorate vani u zapadnim zemljama EU gdje im je to moguće treba im to omogućiti ovdje u Hrvatskoj. A što se tiče ovoga što ste rekli za studij medicine, pa zamislite kako biste vi osjećali da na istoj sjednici Nacionalnog vijeća za znanost imate na stolu 2 elaborata studija medicine, jedan Hrvatskog katoličkog sveučilišta, jedna studija Medicine u Puli, da imate dakle sporazum njihov sa KBC-om vinogradskom i naš sa Splitom i da taj se izglasa, a ovaj naš se ne izglasa.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolege zastupnici, tema Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira prisutan je u hrvatskoj javnosti posebno u obrazovnom i znanstvenom javnom prostoru više od 15 godina kada su započeti procesi uređenja nacionalnoga sustava kvalifikacija. Hrvatski kvalifikacijski okvir uređen je prvim zakonom još 2013. godine, a ponovno i temeljito bavljenje ovom temom potaknuto je odlukom Ustavnoga suda kojom su poništene odredbe Zakona Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira koje izjednačavaju sveučilište i stručne studije. Odlukom Ustavnoga suda otvorena je tema izmjena zakona, ali i teme koje se odnose na razlikovanje stručnih i sveučilišnih studija. Vjerujem i već su kolege prije mene ovdje spomenule da ćemo se složiti da stručni i sveučilišni studiji nisu jednaki. Međutim, oni su jednako važni i jednako vrijedni. Svima nam je poznato da su stručni studiji usmjereni na praksu i konkretne vještine, da pripremaju studente za izravan ulazak na tržište rada. Isto tako znamo da su sveučilišni studiji usmjereni na istraživački i znanstveni pristup, da daju obrazovanje za samostalni znanstveno-istraživački rad sa širim znanjem za pojedinu struku. Dakle, osnovna razlika između stručnih i sveučilišnih studija jest u sadržaju studija što izravno utječe na razliku u ishodima učenja, kompetencija i vještinama koje studenti steknu tijekom obrazovanja. Sveučilišta imaju drugačiju ulogu u društvu od veleučilišta i visokih škola, no obje vrste obrazovnih ustanova itekako su potrebne kao što su nam potrebni i važni studenti jednih i drugih studija. Ključna izmjena ovoga zakona odnosi se na pozicioniranje stručnih studija u Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, a u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Razine kvalifikacije i stručnih i sveučilišnih studija ostat će brojčano na istoj razini, 6 za preddiplomske, 7 za diplomske studije, a drugačije su jedino tzv. podrazine. Drugim riječima ista je razina na kojoj ostaju studenti završetkom studija jer njihovi studiji jednako traju i imaju jednak ECTS bodova. Na taj način ovim izmjenama zakona postignut je konsenzus svih strana u odnosu na status stručnih studija. U skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom kojem pripadamo, u skladu s odlukom Ustavnoga suda i što je osobito važno u skladu s pravima studenata od kojih su mnogi do donošenja ovoga zakona bili u neizvjesnosti i strahu u slučaju njihovoga budućega statusa. Vjerujem da su studenti stručnih studija nakon neizvjesnosti zadovoljni ovim rješenjem i da su odahnuli i oslobodili se velikoga tereta. Riječ je o oko 55.000 studenata od kojih su mnogi javno podržali ovo rješenje putem društvenih akcija, a podrška je očigledna i u više od 600 komentara pristiglih tijekom savjetovanja s javnošću o prijedlogu ovoga zakona. I na kraju ako slušamo studente nerijetko možemo čuti jasne poruke o tome koliko im je važna kvaliteta obrazovanja neovisno o vrsti studija. Koliko im je važna prohodnost visokoga obrazovanja baš i kao pozicioniranje na tržištu rada na kojem će moći odgovoriti svojim budućim poslodavcima. Ovaj zakon omogućava stabilan i usklađen Nacionalni kvalifikacijski okvir i možemo ga smatrati dobrim temeljem za održavanje i razvijanje kvalitetnog obrazovnog sustava. U njegovoj izradi sudjelovali su stručnjaci iz akademske zajednice kao i studenti stručnih i sveučilišnih studija. Participativni karakter cijeloga procesa sigurno je pridonio stvaranju kvalitetnoga rješenja kako za institucije tako i za mlade ljude u sustavu obrazovanja. Naša je zadaće pružiti im podršku od zakonodavne do operativne razine.

To je ono što bi u teoriji trebalo biti tako. Međutim, tu imamo još jedan drugi problem, a to je neprepoznavanje tih kvalifikacija i razlika od strane tržišta rada. Da vam ne govorim sada da neka zvanja uopće nisu prepoznata na tržištu rada, a trebala bi biti, do toga da poslodavci su zbunjeni s time što je sveučilište, što je stručni studij, da češće daju primat sveučilišnim studijima kada zapošljavaju. Iz kojeg razloga, ne znam jer po ovoj definiciji koju ste rekli zapravo stručni studiji bi tu trebali imati prednost u smislu da su više koncentrirani na osposobljavanje ljudi za tržište rada, ne za akademsku karijeru. Dok bi kod akademske karijere i vertikalnog napredovanja trebalo biti obrnuto. Dati ću vam primjer i državne institucije kad raspisuju natječaje raspišu natječaj za ekonomista i pravnika, a često recimo zaborave politologa koji je također obrazovan za tu vrstu poslova.

Uvaženi zastupniče govorili ste o stručnim i sveučilišnim studijima i sad izjednačavanjem odnosno usvajanjem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira će se taj problem riješiti. Međutim mi imamo studente koji su do sada završili te studije i na koji način bi se to trebalo riješiti da i oni koji su završili studij budu u ravnopravnom položaju sa ovim koji su tek studiraju. Evo zahvaljujem se kolega Šimičević, dakle više od 600 komentara pristiglo je tijekom savjetovanja s odnosima s javnošću. Od njega prema informacijama više od 70% je bilo pozitivnih i išli su upravo u smjeru tome da su studenti stručnih studija nakon mjeseci neizvjesnosti zapravo budimo iskreni oslobodili se tereta svoje budućnosti i svoga statusa u društvu.

Zahvaljujem se kolegice Bedeković, slažem se i upravo na tome tragu apostrofiranja vašega kvalitete jer kvaliteta nikada nije slučajna. Kvaliteta je uvijek produkt i procesa rada, stručnosti i minucioznoga pristupa svemu onome što radimo, a pogotovo kada govorimo o obrazovanju. Drago mi je također da ste primijetili i ovu razliku koju smo naveli i koja je već otprije poznata između sveučilišnih i stručnih studija međutim jednaka vrijednost studija i tržište rada koje moraju biti i kada sam vama replicirao i postavio pitanje i tražio za mišljenje je upravo poanta da se prilagode i kompetencije tržištu rada, kvalifikacije tržištu rada i tržište rada kvalifikacijama. Kolega, pa evo moram se nadovezati upravo na tu distinkciju sveučilišnih i stručnih normalno što ste spominjali i to je jasno i u samom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti, mislim da je Članak 3., upravo je vezano za zadaće sveučilišta i veleučilišta, visokih učilišta i tu imamo jasnu normalno razliku i kompetencija koje će studenti dobiti na pojedinim razinama studija, ali evo nadovezat ću se i na kolegicu prije sada samo i ovim izmjenama to riješili. Mislim da studenti definitivno mogu biti zadovoljni. Sada treba poraditi normalno na kvaliteti. I na samoj kvaliteti, ali i na brzini prilagodbe i samom tržištu rada.

Zahvaljujem kolega Bačić, kolegica Mrak Taritaš je u jednoj replici danas spomenula kako je upravo na tragu ovoga što ste vi meni sada govorili kontekst tržišta rada i kontekst kvalitete i brzina odvijanja ritma koji se danas događa u svijetu, koji je budimo otvoreni, budimo realni, budimo iskreni i dosta teško pratiti. Uskladiti ga sa zakonskim okvirima i ovaj zakon koje je znači donesen prvi puta 2013. godine, a o kojim se počelo još prije 15 godina govoriti definitivno iziskuje i ovaj put i ovu kvalitetu kojom smo krenuli, ali iziskuje i strpljivost jer ništa se ne može preko noći i da bi došli do toga pojedinačnoga određenoga cilja i do konačne svrhe svih ovih problema i kolege su prije mene otvorile što lokalno, što regionalno, što nacionalno ovu problematiku da li u kontekstu teme ili malo čak i van teme, međutim svakako hvale vrijedno i svakako pohvalno je nešto što je tek pred nama.

Međutim, razni segmenti društva i razne ustanove su u masi slučajeva odgovorne također za ono što je meritum ove stvari. Kada govorite o nedostatku liječničkoga kadra, kada govorimo o tržištu o burzi rada zapravo jednom vrlo jednostavnom matematikom, logikom i analitikom može se utvrditi što je čega imamo previše i što zahtjeva jednu detaljnu analizu zašto iz kojega razloga liječnici odlaze iz naše domovine. Da li su to egzistencijalni razlozi, da li su to stručni razlozi, da li su to avanturistički razlozi, da li je to zapravo potreba za daljnjim usavršavanjem što je ako ćemo iskreno kod jednoga mladoga čovjeka i normalo, ali velim to definitivno ne možemo vezati uz ovaj zakon nego zaslužuje kao što zaslužuje i više od ove jedne minute odgovora na repliku jednu temeljitiju, minuciozniju i bolju analizu. Uvaženi kolega vidite li razliku u prilagođavanju tržišta rada između sveučilišnih i stručnih studija i do koje mjere se kvote trebaju prilagođavati tržištu rada, a do koje mjere naše potrebe za određenim stručnim studijem, interes studenata može te kvote ustanoviti odnosno sam odrediti tržište rada? Zahvaljujem kolegice Selak Raspudić, dakle kada govorimo o interesu, teško je, radio sam u privatnoj gimnaziji, bio sam koordinator za državnu maturu i teško je interese jednoga djeteta koje je u adolescentskoj dobi prilagoditi tržištu rada, njegovi snovi, njegove želje, njegove potrebe i na kraju krajeva njegova afirmiranost je poneki puta usmjerena prema sasvim nečemu drugome. On i ukoliko ima strast prema nekome znanju i nekome zanimanju on će ga upisati i misliti koliko god je gužvasto u tome području da će on pronaći svojom kvalitetom, entuzijazmom i svime onome što posjeduje sebe u tome. Tako da je jako teško zapravo reći da mi, mi možemo napraviti i moramo napraviti definitivno usklađenje kada ste vi spomenuli, ja mislim da na tome tragu i odgovaram na ovo pitanje potrebe tržišta rada i onoga što mi nudimo kao stručni studij i kao sveučilište, međutim do kraja je to svima koji smo bili u sustavu jasno, a i vi ste radili na fakultetu, znate da je to nemoguće do kraja izvesti.

Evo ovdje bi na početku želio zahvaliti svim profesoricama i profesorima koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja od osnovne škole, srednje škole, fakulteta što se nesebično daju u ovim teškim vremenima i rade izuzetno teške i odgovorne zadaće u korona krizi.

Evo ova vlada je na čelu s Andrejom Plenkovićem zapravo jedina koja je obećala i ispunila obećanje dok prethodne vlade to nisu. Dakle, još jednom hvala svim kolegicama i kolegama na strpljenju i vjerujem da će odraditi kvalitetno i dobro posao dok prođe ova pandemija. Isto tako možda me brine i situacija da ovdje kad govorimo o sustavu odgoja i obrazovanja da nas je u sabornici jako malo ili svi znamo sve o ovoj temi ili nam nije baš stalo do sustava odgoja i obrazovanja, a zapravo svojim primjerom smo trebali, trebali pokazati da nam je izuzetno stalo i znamo da je, da je zapravo znanje moć, onaj tko ima znanje može, može i napredovati. Uvodeći hrvatski kvalifikacijski okvir mi smo zapravo uklonili nepravdu koja je bila između stručnih i sveučilišnih studija i vjerujem da sad svi oni studenti koji sad studiraju i koji su završili studij i koji će upisati da se zapravo nalaze na istoj, istoj razini i da kao takvi će biti zanimljivi tržištu, tržištu rada. Isto tako ovdje sam htio reći i o srednjoškolskom obrazovanju gdje bi se smanjio broj zanimanja jer mi smo država koja možda smo među naj, koji imamo najviše zanimanja u Europi, a to zasigurno, zasigurno nije dobro. Znači izradom kurikula za strukovno obrazovanje dobit ćemo konkurenciju na tržištu rada, a ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, a isto tako steći ćemo materijalne pretpostavke da se može kvalitetno i dobro obrazovati u Hrvatskoj. Mi znamo zapravo da je kvaliteta ono po čemu bi se trebali razlikovati. Mi smo mala zemlja koja nema neka velika bogatstva i zasigurno da radom u obrazovanju možemo usvojiti kvalitetu više odnosno biti konkurentni i imati dodanu, dodanu vrijednost. Neke zemlje koje su bogate one mogu zasigurno i kroz neke druge resurse ostvariti i poboljšati standard građana, a mi u Hrvatskoj kažem možemo samo kroz obrazovanje. I dakle, sve ulaganje u obrazovanje zasigurno će se dugoročno isplatiti, a mi inače Hrvati smo i poznati da možemo i svi ljudi koji odlaze vani zapravo ostvaruju izvrsne rezultate i, i oni su na ponos sustava odgoja i obrazovanja kroz koji su prošli. Jer smisao obrazovanja zapravo je biti, biti bolji, biti bolji od drugih i samo na takav način možemo, možemo doći do cilja. Vjerujem da će reforma strukovnog obrazovanja za koji već ima iz EU 210 milijuna kuna da će se uskoro privesti kraju i da bi u školskoj godini 2022./'23. zapravo to moglo već doći u sustav i zasigurno ćemo dobiti i kroz to kvalitetu više. Uvaženi kolega, možda bi bilo dobro da se na kraju malo osvrnemo i na samu kvalitetu studija odnosno na pitanje temeljem čega se određuje kvaliteta koja određuje broj bodova budući da ovdje govorimo o određenom rasponu bodova od 15 do 25 u odnosu na kvalitetu koja se dobiva u rasponu koji nude ECTS bodovi na sveučilišnom studiju? Postoji unutarnja kvaliteta studija gdje se mogu utvrditi kvaliteta i realizacija nastavnog plana i, i, nastavnog plana i programa, a isto tako postoji i međunarodno vrednovanje gdje se utvrđuje na kom smo mjestu i kakvu kvalitetu pružamo studentima. Kolega, zahvalili ste se profesorima, nastavnicima i ja se pridružujem toj zahvali, ali nažalost oni su, ne nažalost na sreću oni su ti koji nose sustav. Ovo što ste govorili o smanjenju broja zanimanja o smanjenju pritiska na formalni obrazovni sustav, pa to je upravo poanta HKO-a. Evo jednog plastičnog primjera, osoba je završila recimo za recimo majstora bravara, ali cijeli svoj život ne radi u struci nego radi kao električar, priučeni električar koji radi to sa majstorima.

Poštovani kolega Šimičević.

Ministarstvo poljoprivrede pokušavaju opravdati i javnost pripremiti na donošenje Zakona o sjemenu i sadnom materijalu. Inicijativa „Sjeme je naše ljudsko pravo“ u koje su se okupile udruge koje sačinjavaju preko 25.000 članova iz cijele RH pokušavaju ukazati javnosti na štetnost ovog zakona.

Pa to je farmersko sjeme ili kako ga ovaj zakon naziva „sjeme s poljoprivrednim gospodarstava“ Ne znam zbog čega se forsira donošenje ovog Zakona o sjemenu i sadnom materijalu prije donošenja europske regulative koja će definirati područje sjemenarstva koje je u trenutku u postupku. Poštovani potpredsjedniče, ja vas molim da mi zaustavite vrijeme, ja bih vas molio da ne govorite na telefon u trenutku dok ja pričam i ometate me u raspravi. Vi danas ste opominjali i uzimali riječ drugim zastupnicima, pa vas molim da se pridržavate onda i toga.

g. Potpredsjedniče, ja vas sa mobitelom ne ometam već koristim mobitel kao alat u ovoj sabornici da s interneta skidam ono što me zanima i o čemu raspravljam, a vi meni direktno ometate ovdje u raspravi. Dakle, EU priprema svoje zakonodavstvo vezano uz sjemenarstvo, a mi trčimo ispred toga umjesto da pričekamo da EU donese regulativu i da ju tada uskladimo s time. Čl. 16. koji je najviše sporan u ovom zakonu nije u skladu sa međunarodnim Ugovorom o genetskim resursima za hranu i poljoprivredu kojega je Hrvatska potpisala 2009.g., te nije niti u skladu sa Deklaracijom UN-a o pravima seljaka i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima, a u koje se navodi da seljaci i druge osobe koje rade u ruralnim područjima imaju pravo čuvati, kontrolirati i štititi i razvijati svoje vlastito sjeme i tradicijska znanja.

Dovodi se javnost u zabludu kada se pokušava objasniti da se ovim želi smanjiti sijanje zaraženog sjemena i da se ovim želi povećati produktivnost poljoprivredne proizvodnje. Pa nikome od poljoprivrednih proizvođača, a i ja sam jedan od takvih koji se bavi i ratarskom i povrtlarskom proizvodnjom, nikome nije u interesu sijati zaraženo sjeme jer zaraženo sjeme stvara gubitak i nemogućnost prihoda. Sjeme i pravo seljaka nije u interesu Vlade RH sukladno ovome zakonu. Ovaj zakon kaže da mogu proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava proizvoditi svoje sjeme, ali onda u čl. 17. ovog zakona toliko ograničenja stavlja da proizvođači ne mogu sami proizvodit sjeme već bi ga trebali voziti nekome na doradu koji ga ne znam gdje će ga skladištiti ako 100 seljaka doveze po 10 tona pšenice različitih, ne znam gdje i koji proizvođač i dorađivač može odvojiti to i kasnije isporučiti nakon što ga odobri. To je jedan od problema koji se ovdje ukida. A ono što je još jedan od velikih problema upravo za dobavljače, evo ovdje u ruci imam sjeme koje ja koristim, radi se o paprici Vedrani čije sjeme je proizvedeno u Tajlandu, pakirano je u Nizozemskoj, 1000 zrna košta u maloprodaji preko 600 kuna. Znate tko je odgovoran za kvalitetu ovoga sjemena ovdje? Ne oni koji su proizveli to i pakirali u Nizozemskoj već dobavljač koji ga ovdje prodaje u Hrvatskoj. Prema ovome zakonu ja vas pitam kako taj dobavljač tj. trgovac može biti odgovoran za ovo što nije niti proizveo, niti vidio, niti zapakirao, već ga je kao takvoga unesao iz EU i prodaje ga na domaćem tržištu? Zbog čega uništavamo te ljude? I oni će prestati koristiti ovo sjeme za prodaju, pa ćemo onda vjerojatno morat ić u Nizozemsku, Austriju ili negdje drugdje po ovakvo sjeme.

Hvala poštovani potpredsjedniče sabora. O volovima i Bogovima, o jednakima i jednakijima, o poštenima i koruptivnima, svaki narod sanja svoju neovisnost i samostalnost. To su stoljećima sanjali i Hrvati, ne zbog same te činjenice nego zbog onoga što smatraju da ona donosi, ravnopravnost, pravdu i prosperitet. Samostalnost i neovisnost Hrvatske smo dočekali kao činjenicu, ali ne i ono što su generacije pod tim podrazumijevale. A zašto je tome tako? Možda zato jer imamo 2 Hrvatske, jednu koja živi pošteno i po zakonu, a drugu kojoj je dozvoljeno sve i koja je iznad zakona, jednu koja poštuje sve mjere protiv korone iako im to znači gubitak poslova, egzistencija, pa čak i zdravlja, a drugu koja te mjere donosi, ali ih se ni sama ne pridržava. Pa tako imamo 10-ke primjere gdje su i sami članovi stožera i vlade kršili mjere koje su sami donosili, često kako im je i politički odgovaralo. Tako smo od Božinovića primjerice čuli one slavne izjave „dakle odgovor je nemoguć“ A Beroš kao komentar na veći broj ljudi od dozvoljenog odgovora „to tamo nije izgledalo jako loše“ Evo danas UGP dobije kaznu, a nedavno i neki poljoprivrednik jer je išao na polje, a gđa. Markotić primjerice ništa. A možda problem je i u tome što imamo jednu Hrvatsku koja marljivo radi na stvaranju nove vrijednosti koja puni proračun, a drugu kojoj je samo bitno da njima plaća bude 1. ili 10. u mjesecu bez obzira na stanje u privatnom sektoru. Možda je problem i u tome što s jedne strane imamo ljude koji samo žele raditi pošteno svoj posao, a s druge strane ljude koji ih praktički reketare kroz nebulozne državne propise koje je gotovo nemoguće ispoštovati.

Hvala vam.

Sad će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovana zastupnica Marija Selak RAspudić.

Uvaženi potpredsjedniče Sabora. Ovaj petominutni govor iskoristit ću da najavim sutrašnju zajedničku tematsku sjednicu čak triju saborskih odbora, Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Tema ove zajedničke sjednice čak triju odbora, bit će „Što institucije mogu učiniti u slučaju spolnog uznemiravanja na javnim institucijama“ Osim članova i članica odbora koji će sudjelovati na ovoj zajedničkoj tematskoj sjednici zadovoljstvo mi je da mogu reći da su se na nju odazvali i svi pozvani gosti iz javnih institucija koji su u posljednje vrijeme direktno ili indirektno bili dio ovih rasprava koje se tiču spolnog uznemiravanja na javnim institucijama. U tom smislu u rad ove sjednice uključit će se i Radovan Fuchs ministar znanosti i obrazovanja, Nina Obuljen Koržinek ministrica kulture i medija, Jure Martinović državni tajnik u Ministarstva pravosuđa i uprave, Višnja Ljubičić pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Marin Milković predsjednik rektorskog zbora, Damir Jugo predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, Franka Perković Gamulin dekanica Akademije dramske umjetnosti, Kazimir Bačić glavni ravnatelj HRT-a, Morana Paliković Grudan u ime Nadzornog odbora HRT-a, Helena Mežnar predstavnica Radničkog vijeća HRT-a, Maja Mamula koordinatorica Ženske sobe, Josip Periša predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i predstavnik vijeća studenata Veleučilišta i visokih škola. Sutrašnja sjednica jedinstvena je prilika koja pokazuje da postoji zajednički interes i mogućnost dogovora da neovisno o našim stranačkim pripadnostima progovorimo o jednoj temi koja je od društvene važnosti, to je tema spolnog uznemiravanja na javnim institucijama. Imamo tu priliku da o toj temi razgovaramo i sa ostalim društvenim akterima koji su uključeni u ovaj dijalog i da po prvi put otvorimo sva pitanja koja su javnost mučila proteklih dana da na njih dobijemo konkretne odgovore, ali da se pokrenemo i korak iznad toga da dođemo do onoga što je naš temeljni zadatak, a to je kreiranje primjerenog zakonodavnog okvira da bismo onemogućili spolno uznemiravanje u budućnosti. Povodom ove sjednice imajući u vidu sve načine na koje je ova rasprava tekla u javnosti proteklih dana i potencijalne smjerove kojima da će se dalje razvijati, htjela bih istaknuti 2 stvari. Prva je da smo sve više svjedoci jednog procesa institucionalizacije medija, a to je da su mediji ti koji otkrivaju, procesuiraju i kažnjavaju zločince. Sve što se događa i na razini drugih afera, tako i onih afera kojima se tek naknadno bavi državno odvjetništvo, a sad i u slučaju spolnog uznemiravanja odvija se isključivo kroz medije. Mi uistinu živimo u medijski posredovanoj stvarnosti i mediji su u startu odredili i jedan, da li jedan početni impuls cijeloj ovoj priči jer su ukazali na sami problem.

Zahvaljujem. Vjerujem da ste ovih dana čuli o velikom onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu. Činjenica je da smo često po onečišćenju zraka gori od Pekinga i to ne samo ovih dana. Sa tim problemom borimo se već godinama, ali nažalost bez nekog značajnijeg pomaka. Tako su dopuštene vrijednosti koncentracije sumporovodika tijekom prosinca 2020. u samo 5 dana prekoračile satnu graničnu vrijednost čak 30 puta od dopuštenih 24 prekoračenja tijekom cijele kalendarske godine. A sada smo u situaciji da imamo dnevnu graničnu vrijednost lebdećih čestica izrazito visoke koncentracije. Točnije, 5. je veljače ove godine na mjernim postajama u Slavonskom Brodu izmjerena vrijednost lebdećih čestica čak do 330 mikrograma kojih u prosjeku ne bi smjelo biti više od 20 do 50, što je ekstremno visoko zagađenje. Te su čestice promjera manjeg od 2,5 mikrometra, pa se tako male duže zadržavaju u zraku, a osim u pluća mogu ući direktno u krvožilni sustav. Zrak je onečišćen do te mjere da je i Europska agencija za zaštitu okoliša upozorila u nekoliko navrata građane Slavonskog Broda da ograniče aktivnosti na otvorenom, a da osjetljivi ljudi ne bi trebali izlaziti iz domova. No to očito ne zabrinjava one koji su u RH nadležni reagirati kako bi se ovaj problem riješio, pa nam tako nadležne osobe i Službe za toksikologiju HZJZ tvrde kako granične vrijednosti sumporovodika u Slavonskom Brodu nisu nikada ni približno dosegnule razine koje bi bile opasne po ljudsko zdravlje, te navode kako je to samo jedan bezobrazan plin koji eto samo jako smrdi, što je kako navode tek nelagodno i da je sasvim sigurno kako nitko ne želi živjeti u takvoj atmosferi te da će jedina posljedica biti samo glavobolje i mučnine kod ljudi osjetljivih na mirise. To je odgovor struke i stručnih službi u RH. Kad smo kod struke, Povjerenstvo za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, osnovano od strane Ministarstva, unatoč konstantnim prekoračenjima, dozvoljenih vrijednosti, nije se sastalo preko 2 godine što potvrđuje upozoravanje brodskih ekologa i udruga, kao i samih građana, da za rješavanje ovog problema nema volje onih koji su nadležni. Dosadašnje obećane mjere ostale su većini samo mrtvo slovo na papiru jer se niti ono minimalno nije provodilo, kao recimo, energetska obnova obiteljskih kuća koje je izostala nekoliko godina za redom, a provođenjem iste smanjila bi se emisija čestica tijekom sezone grijanja. Bilo se spomena i o subvenciji priključaka centralnog toplinskog sustava kućanstvima kako bi se potaknulo korištenje izvora energije s najmanjim emisijama čestica, no i to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Ono što u ovom trenutku kao predstavnica građana grada Slavonskog Broda očekujem je, prije svega, odgovor ministra Ćorića što se radilo unazad, evo, samo godinu dana po pitanju rješavanja onečišćenog zraka u Sl. Brodu obzirom da je i EU komisija redovno upozoravala na taj problem i koje su mjere poduzete kako bi se kvaliteta zraka poboljšala. Očekujem i odgovor ministra vanjskih i europskih poslova pristupamo li rješenju ovog problema kao ravnopravna država članica EU i kojim europskim institucijama smo se do sada obratili. Imamo li službene informacije o tome radi li ili ne radi rafinerija u Bosanskom Brodu. Očekujem i odgovor ministara zdravstva izvještava li nadležno ministarstvo kontinuirano o dostupnim rezultatima studije utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi koje se trebalo provoditi od 2016. g. Osim što nas je zadesilo ranije zagađenje vode, sada pandemija, mjere, nošenje maski, mi čak ne možemo izaći van i prošetati jer nam je zrak onečišćen. Previše je vremena prošlo, a predugo ovaj problem nema konačno rješenje. Svakako ću inicirati tematsku sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša na ovu temu jer građani Sl. Broda zaslužuju puno više informacija od pukog nagađanja i od pustih obećanja.